Dobro jutro poštovane kolegice i kolege. Nastavljamo sa radom. Dakle nastavljamo raspravom o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, drugo čitanje P.Z. br. 215. Ustava RH i članka 172. u vezi sa člankom 190. Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave sukladno članku 197. Poslovnika. Bili smo stali na raspravi Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a. Govorila je poštovana kolegica Anka Mrak-Taritaš. Dakle, trebali bi nastaviti sa tom raspravom. Ali prije, evo vidim kolega Bunjac, kolega Bulj.

Imamo 13 replika. Prvi se za repliku javio poštovani kolega Klarić, izvolite. Uvaženi kolega Podolnjak, mogao bih replicirati na čitav dio vaše replike ali evo sad ovo što ste na kraju sami rekli. Stupanje na snagu ovog zakona u vrijeme kad se donosi proračun onemogućit će se i gradskom vijeću da izazove, hajmo to nazvat da blago rečemo krizu i ponovljene izbore. Čemu ponovljeni izbori? Jel' to građani uopće žele? U šestom mjesecu su ti gradonačelnici, načelnici u općinama i gradovima stupili na svoje dužnosti. Tad su konstituirana i gradska vijeća. Jel' zlonamjerno, je li iskorištavanje zakona izazivanje križa i rušenja. Šest mjeseci nakon izbora izigravanje volje birača. I spomenuli ste u uvodu svog izlaganja, da budući prethodna vlast nije bila zadovoljna zakonom, pa su prije pet godina promijenili odredbu. Da i upravo je to bilo politikantstvo, jer zakon iz 2009. to će vam reći načelnici, gradonačelnici bez obzira na koju političku opciju je bio dobar jer je učvrstio vlasti i osigurao razradu projekata na područjima svih gradova i općina u RH jer je onemogućio upravo takve manipulacije. A zašto se mijenjao zakon? Mijenjao se samo zbog jednoga grada i jednog jedinog gradonačelnika. I na kraju im to nije uspjelo pa je ostao, a produkt tog i takvog zakona su bile 53 krize u RH. Niti jedna nije uspjela, a svi ti gradovi 53, to je gotovo 10% jedinica lokalne samouprave RH koje je izgubilo 10 godina. Ovdje sam rekao, sada to ponavljam svaka takva nekakva kriza uzima gradovima, općinama vrijeme i našim građanima. A mislim da je veći zločin od bilo kakve … [[Govornik se ne razumije.]] bilo čega uzeti ljudima vrijeme jer staju projekti, ništa se ne radi, bavimo se sami sobom, formiraju se nove liste, idemo na izbore, čekamo konstituiranja sjednica gradskih vijeća, općinskih vijeća [[Upadica predsjednik: Vrijeme.]] imenovanje i bavimo se isključivo sami sobom, a projekti stoje. Zahvaljujem. Ja sam govorio da je ustavno-pravno upitno da se zakon mijenja na način da stupi na snagu usred mandata principijelno neovisno o tome tko to čini, koja parlamentarna većina to čini. I namjerno sam vam spomenuo da je to radila i ranija parlamentarna većina i tada ste vi to osporavali i rekao sam da ste bili u pravu. Ustavno-pravno ste bili u pravu. Dakle, govorim principijelno da nitko to ne smije raditi bez obzira koja parlamentarna većina bila. Građani su izašli na ove izbore jasno znajući kakav je zakon i kakve su mogućnosti predstavničkog tijela i izvršnog tijela. Ta pravila se ne mijenjaju, ta pravila je kao što ste i vi spomenuli promijenila tadašnja koalicija 2011. možda zbog jednog ili nekoliko ljudi. Čini mi se da ih je bilo troje koji su otišli u Vladu i u njihovoj županiji, gradu ili općini nije bilo izbora. i s pravom bi se reklo da su mogli biti izbori i trebali su biti izbori jer su građani birali određene dužnosnike smatrajući da će oni četiri godine obnašati tu dužnost jer je takav bio zakon u vrijeme kada su birali te dužnosnike, a ne da će ih zamijeniti zamjenik nakon dvije godine. Pod tom pretpostavkom oni nisu birali i nisu znali da će zakonodavac to promijeniti. I vi ste podnijeli zahtjev za ocjenu ustavnosti Ustavnome sudu, dakle učinili ste ono što vam je tada bilo očito samo politički prihvatljivo, ali danas kada činite istu grešku, danas će zapravo zahtjev za ocjenom ustavnosti podnositi parlamentarna opozicija, dakle ona stranka koja je tada vjerojatno prekršila ili neko predstavničko tijelo, o tome se radi. Izvolite. Poštovani kolega Podolnjak. Lijepo ste izložili kako se pravila mijenjaju kako kojoj političkoj opciji odgovara. I vidimo sada tu kolega kaže da to su oni napravili pa im mi sada vraćamo, on dobacuje iz klupe. Pa ja mislim da to nije interes, mislim da je interes mijenjati zakone da ih poboljšamo, a ne mijenjati kako kome odgovara i to što rade protiv Ustava, mijenjaju pravila sada nakon što je odrađen jedan izborni ciklus i nakon što su ljudi izabrani po određenim pravilima. A ne samo to koliko sam vas čuo, mi praktički sada nemamo mogućnost osim tog referenduma koji teško može uspjeti, nemamo mogućnost kako dovesti u pitanje određenog čelnika neke jedinice lokalne samouprave. A znamo što su sve određeni činili, imali i optužnice imali i mišljenja revizija itd. Znači mi sada ne ostavljamo nikakvu mogućnost da se nešto promijeni, a nije samo problematično to kako kaže kolega kada mi imamo situaciju da dolazi do novih izbora, iako te situacije nisu bile česte, mi imamo situacije da imamo dugogodišnje načelnika i gradonačelnike koji su upropastili svoje jedinice lokalne samouprave. Što s time, jeli to izgubljeno vrijeme? Po kolegi je izgubljeno vrijeme samo kada imamo izbore, pa možda su izbori upravo prilika za nekakav novi početak. … [[Upadica se ne razumije.]] Pa kolega nemojte sada, ja govorim općenito, vi pričate o pojedinačnim slučajevima. To je vaš problem, vi konstantno pričate o pojedinačnim slučajevima i gledate kako određeni zakon odgovara vama. Ja govorim o mijenjanju stvari kako bismo napravili nešto bolje. Zahvaljujem. Pa vidite upravo u tome je problem, da jasno percipiramo da se zakoni donose zbog neke osobe, zbog nekog dužnosnika. Mi prečesto u Hrvatskoj donosimo zakone koji onda dobivaju naziv po jednoj osobi, kao što smo spomenuli lex Komadina. A sutra će vam netko reći da ovaj zakon donosite možda zbog vašeg gradonačelnika u Splitu pa će ga neko nazvati lex Opara. Ali upravo o tome se radi, zakoni se ne donose zbog jednog ili dva dužnosnika nego za sve jedinice lokalne samouprave, nažalost to nije slučaj. Mi nažalost nećemo imati mogućnost doista realnu mogućnost sankcionirati bilo kojeg načelnika, gradonačelnika ili župana koji svoju dužnost neće obnašati u skladu sa zakonom, statutom lokalne samouprave gdje jednostavno za to neće biti mehanizama. Referendum više nitko ne koristi kao što znamo, svih ovih godina nitko ne koristi referendum. Nitko nigdje ne skuplja potpise za opoziv gradonačelnika jer zna da su uvjeti za provedbu referenduma praktički nemoguće. Nitko neće koristiti ovu ovlast za dvije trećine vijećnika traži referendum o opozivu. Kada bi se i našla ta dvotrećinska većina praktički je nemoguće ostvariti onaj drugi uvjet da jedna trećina od ukupnog biračkog tijela izglasa taj opoziv gradonačelniku. Kada malo brojke stavite, kada vidite odaziv birača na izbore vidite da je to praktički nemoguće, zato to nitko nije ni radio, svih ovih deset godina koliko imamo neposredne izbore. I zato imate problem da ćete morati primjerice nekog gradonačelnika, načelnika ili župana koji ozbiljno više ne može biti na toj dužnosti preklinjati i moliti da da ostavku jer nema drugog načina da ode s dužnosti. To je nažalost realnost.

Dakle mi imamo koncentraciju moći u gradu Zagrebu za jedan ogroman proračun, a to je 7,5 milijardi kuna, gradonačelnika koji ima potvrđene optužnice, a koja je razina njegove moći pokazat ću na primjeru funkcioniranja mjesnih odbora. Dakle kao što znate Zagreb ima četiri razine vlasti, gradonačelnika, Zagrebačku skupštinu, vijeće gradske četvrti i mjesne odbore. U Zagrebu postoji 218 mjesnih odbora, a ti mjesni odbori imaju veličine jednog prosječnog grada u Hrvatskoj.

Dakle oni nisu odlučivali o tome, da li taj sat treba postojati, da li je njima potreban sat, iako problema u tim mjesnim odborima što se tiče škole i vrtića postoji bezbroj drugih nego su morali odrediti lokaciju. Tako je bilo i s parkiranjem.

Evo kolega Sladoljev, budući da ste govorili isključivo o gradu Zagrebu, ja ću odgovoriti također imajući u vidu upravo grad Zagreb, ali kroz prizmu zakonskih odredbi. Kada bi građani htjeli inicirati primjerice opoziv gradonačelnika grada Zagreba, 20% birača u gradu Zagrebu bi moralo potpisati za njegov opoziv.

Može li netko među vama racionalno pretpostaviti da je to nešto što se može postići, 140 tisuća potpisa samo da inicirate postupak referenduma? Nakon toga u tom referendumu za opoziv mora glasovati većina onih koja je izašla na referendum uz uvjet da ta većina mora biti najmanje jedna trećina biračkog tijela grada Zagreba. Uz 690 tisuća birača to znači da najmanje nešto preko 230 tisuća birača mora glasati za opoziv. Pogledajte malo koliko su kandidati na izborima dobili glasova, vidjeti ćete da je to nemoguća misija. Dakle nitko u gradu Zagrebu neće pokrenuti takvu proceduru, svi to znaju. Znaju naravno i za druge velike gradove ili županije, ali govorio sam samo o gradu Zagrebu jer ste i vi o njemu govorili.

I dakle vi zapravo gradonačelnika grada Zagreba ne možete smijeniti nikako a jednako tako ni druge gradonačelnike ni župane. Uvaženi kolega Podolnjak, s velikim dijelom vaše rasprave se slažem no s obzirom da je suština replike u tome da se kaže ono o čemu se ne slažem, ja ću reći ono u čemu se ne slažem. Naime, vi ste se kao profesor upecali kao jednu zamku koja se meni čini ovako logična zamka. Vi govorite ovdje isto kao o obrazloženju zakona, spominje se suradnja između predstavničkog i izvršnoga tijela, pa ste kada koristimo ove riječi administrativno ili birokratsko izvršno tijelo, predstavničko tijelo, pa njihova suradnja, pa se čak spominje njihov odnos. E sada to, ajmo mi to prevesti na jezik koji ima, ovako ćemo razumjeti svaki građanin RH. Imate kada prođu izbori, imate onu kartu Hrvatske, imate plavo, crveno područje, neke druge boje. Znate po čemu se to određuje? Po izabranom čelniku, znači ako je načelnik pobijedio iz ove političke opcije onda se u toj boji to boja. Predstavnička tijela se rijetko kada spominju. I onda je suština priče, imaš li načelniče, gradonačelniče i župane većinu u predstavničkom tijelu? Ako nemaš, imaš problem. Onda lovi jednog, drugog vijećnika ulovi koliko ti treba da imaš polovicu. I sada dolazimo do suštine ovog zakona, kaže, ok, načelniče imaš još jednu šansu, ajde ako nisi uspio sad, imati ćeš još jednu šansu, pa nađi tog jednog čovjeka da to pitanje riješi.

U pravu ste, nemoguće je zapravo smijeniti načelnika. Je li to dobro ili nije, ja ne znam takav je Izborni zakon. Meni se čini da cijeloj toj suštini je problem što mi sada rješavamo parcijalno, prilazimo tom problemu parcijalno a imamo problema.

Točno ste rekli da se u javnosti stvara dojam da je važniji izbor čelnika izvršnog tijela i da se to onda na neki način prikazuje i po kartama na kojima se vidi gdje je pojedina politička opcija osvojila mjesto gradonačelnika, župana ili načelnika. Ali nažalost mi smo u potpunosti okrenuli logiku lokalne samouprave jer se lokalna samouprava prema Ustavu provodi preko predstavničkih tijela a jednako tako to je i odredba koja postoji u Europskoj povelji o lokalnoj samoupravi. Pa kako smo je uspjeli okrenuti da nam se čini i da se u javnosti predstavlja kao da se lokalna samouprava provodi od izvršnog tijela, dakle jedne osobe. Pa … [[Govornik se ne razumije.]] stvorili predsjednički sustav. Pa je li vam logično da lokalnu samoupravu provodi jedna osoba, kao monarh koji će imenovati sve osobe, različite nadzorne odbore, upravna vijeća, na taj način gospodariti ustanovama i trgovačkim društvima koji će imati mogućnost i da donosi koncesije, raspisuje natječaje, zapošljava, predvodi upravu, koji može povlačiti proračun i diktirati kakav će taj proračun biti, koji sve odluke donosi samostalno u tajnosti jer nema nikakvog kolektivnog tijela, dakle on sam sa sobom donosi odluke koje ne mora ni obrazlagati nikome, donosi ih u svojem uredu, potpisuje, objavljuje ili ne objavljuje. Je li to lokalna samouprava ili kolektivno tijelo koje donosi odluke na sjednici koja je otvorena za javnost, gdje su sučeljeni argumenti vladajućih i opozicije i gdje se donose odluke? Zamislite što je bolje?

Meni je žao što postoji mogućnost da razmišljamo o tome da imamo pravo na bilo kakav način uzeti slobodu, slobodu i pravo drugim građanima da sami odlučuju. Mislim da na to nemamo pravo. I kako je gospodin Podolnjak rekao iste stvari koje je radio SDP i kojima ste im prigovarali za vrijeme njihovog mandata vi danas radite. Ja bih volio da nikome ne bude neugodno, imate Youtube, imate neke druge mogućnosti pretraživanja, vidite što ste tada izjavljivali vi osobno. I nije mi jasno kako mislite da se to zaboravlja nakon 4, 5 godina.

Jel' to kriza gospodine Podolnjak? Jel' to kriza ili je to upravljanje? Jel' Italija rasla u trenutku kada je bila stabilna ili u trenutku kad su išli češće izbori? Još jedno pitanje. Ali nevezano za to sve, ako stignete odgovoriti u dvije minute bit će mi drago. Meni je jedna stvar bitna ako se ikako može promijeniti u ovom zakonu, da se tri tisuće stanovnika lokalne samouprave ispod tri tisuće stanovnika da se makne mogućnost da se stvara više upravnih odjela, jer zapravo kombinirano sa Zakonom o financiranju lokalnih samouprava gdje im se daje više novca i gdje im se ovo omogućava nema apsolutno nikakvih više problema.

Italija je vrlo kratko, model postoji od '93. godine do danas. Četvrt stoljeća, znači da je model ispunio očekivanja i zato ga i preporučam. I nije donio nikakve velike političke nestabilnosti, ali odgovornost da. Što se tiče mogućnosti da se u malim općinama osnuje više upravnih odjela bez ikakvih kriterija u smislu fiskalnog potencijala pojedine male općine gdje doista možda postoje veliki prihod ili zbog tog razloga mogućnost da se osnuje više odjela. Po meni dakle bez ikakvog definiranja kriterija bilo koja mala općina, a imamo ih izuzetno puno do 3000 stanovnika ima otvorenu zakonsku mogućnost da osnuje više upravnih odjela. Ali znate što to znači, više upravnih odjela automatski je više pročelnika koji će sigurno imati veću plaću to je sigurno i neko administrativno osoblje koje ide uz te pročelnike, jer svatko od njih mora imati tajnika ili tajnicu ili neko drugo upravno osoblje. I sasvim sigurno to će značiti veći broj zapošljavanja. Ali evo primjer koji se odnosi na pročelnike u mojem gradu najsvježije. 7 pročelnika je potpisalo pismo da daju svoj mandat na raspolaganje gradonačelniku, a da za uzvrat budu raspoređeni na neko drugo mjesto savjetničko u gradskoj upravi. I tako će se vjerojatno dogoditi umjesto njih 7 bit će imenovani novih 7 pročelnika, a ovih 7 će biti raspoređeno kao suradnici i viši savjetnici sa nešto manjom plaćom.

Kolega Podolnjak, da niste govorili o nekim tezama pred sam kraj, vaše izlaganje bi bilo onako ex katedra i čovjek bi mogao dosta naučiti o tome. Kad ste rekli da se, da je ustavno-pravno upitno da se zakon mijenja usred mandata kada biste vi to zakon mijenjali? U izbornoj godini? Zašto se on ne bi mijenjao usred mandata, na početku mandata? Ne vidim tu nikakav prijepor. Dapače kada govorite o predstavničkim tijelima morate znati da je njih negdje oko 8200 članova predstavničkih tijela u RH. Danas je niste niti spomenuli. Dotakli ste se samo jednog dijela vezano za Italiju kako to Talijani rješavaju, a imate i u našoj blizini u Sloveniji, Austriji, Njemačkoj. Na koji način oni to rješavaju? Postoje stvari koje su vezane za jedinice lokalne samouprave i koje su se pokazale dobrima.

Govorili smo tada o političkoj trgovini da se on izravno bira sa liste. Kada ide načelnik ide i lista. Danas se po tom pitanju možda nije puno promijenilo, ali je činjenica također da se zbog određenih trgovina kroz Općinsko vijeće zapravo zaustavio razvoj općina. Zahvaljujem na replici. Vidjet ćete u posljednjem amandmanu koji sam podnio amandman 8. koji se odnosi na stupanje zakona na snagu, da je postojala praksa, zakonodavna praksa ovog Hrvatskog sabora da se upravo poštuje načelo da zakon ne stupi na snagu u određenim relevantnim odredbama za trajanja mandata. Vi ste to načelo poštivali 2007. godine, pardon 2007. kada ste donijeli izmjene zakona kojima ste uveli neposredni izbor gradonačelnika ali je primjena počela naravno sa svim odredbama 2009. sa prvim izborima koji su po tom modelu provedeni. S druge strane SDP je poštivao to isto načelo 2012. godine kada je uveo model raspuštanja međusobnog na proračunu sa primjenom od 2013. i nakon izbora. Dakle i jedni i drugi ste jednom poštivali to načelo, oni su odustali od tog načela 2011. kada su donijeli onaj famozni zakon koji nažalost nije prošao ustavnosudsku proceduru jer Ustavni sud iz nekog razloga šest godina o tome nije odlučivao i to je pitanje za sebe zašto šest godina nije, kada su donijeli zakon kojim su omogućili da se bez izbor mogu zamjenjivati izvršni dužnosnici, a vama sam rekao da to radite sad. Dakle ja se zalažem samo za načelo da se ne mijenjaju pravila igre pod kojim su građani izašli na izbore znajući da će ta pravila, a i dužnosnici koji su birani u izvršnoj vlasti i vijećnici da im četiri godine pravila igre nećete mijenjati, bilo koje pravilo. Dakle u ovom slučaju je pravilo ne izglasavanja proračuna ili netko drugo, mogu biti materijalna prava ili nešto treće. Pa kolega Podoljnjak velik dio svoje rasprave ste posvetili tome tko bi trebao imati mogućnost za raspisivanje referenduma o razrješenju općinskog načelnika, gradonačelnika, župana i njegovih zamjenika. Upravo zbog tih kritika predlagatelj je uvrstio novu odluku odnosno imamo suštinsku izmjenu da osim 20% građana koji su mogli pokrenuti takav postupak koji je sigurno teško skupiti u velikim gradovima, da ne kažem županiji i slično lakše u nekim koji imaju svega tisuću stanovnika skupiti 200 ljudi, tako da sada dvije trećine vijećnika mogu pokrenuti raspisivanje referenduma. Vi u vašim amandmanima tražite da to bude jedna trećina. Ja bih vas pitala da li znate koliko gradova, općina i županija ima podršku u vijećima odnosno u skupštinama veću od dvije trećine.

I moram još jednu rečenicu reći po pitanju onih vaših stavova da izvršno tijelo gradonačelnik župan iza zatvorenih vrata potpisuje neke važne akte, odluke i slično. Da li znate da sve najvažnije akte donosi upravo predstavničko tijelo, znači općinsko gradsko vijeće i županijska skupština od prostornih planova, strategije razvoja, proračuna, odluka o socijalnoj skrbi, odluke o građenju i održavanju infrastrukture najvažnije odluke donosi predstavničko tijelo, a izvršno je to koje mora izvršavati sukladno tim odlukama.

Prvo, što je najvažnije davno su mudri ljudi rekli da je izvor korupcije ovlast imenovanja. A ovlast imenovanja velikog broja osoba u nadzornim odborima i upravnim vijećima je u rukama gradonačelnika i župana, ali to je najveći izvor korupcije, davno su rekli neki pametniji ljudi od mene. Druga stvar, prijedlog je da jedna trećina članova predstavničkog tijela predlaže da se ta tema uvrsti u dnevni red sjednice, a da o tome odlučuje kvalificirana većina. Pa to je bio tekst koji ste vi izglasali 2007. godine, možda ne vi osobno ali vaša stranka. Dakle ja predlažem ono isto što ste vi kao parlamentarna većina HDZ 2007. donijeli. Dakle kako možete reći da predlažem nešto loše kada je to ono isto što ste predložili vi što ste izglasali, ne, sada vraćate dvotrećinsku većinu, tada je bila kvalificirana većina svih zastupnika [[Upadica Reiner: Molim vas nemojmo.]] Dakle istu odredbu vraćam koja je bila 2007. i rekao sam vam jasno da su bile samo dvije odluke predstavničkog tijela u četiri godine tog mandata 2009., 2013. svega dvije. Pa neće nitko reći da je to bilo masovno korištenje inflacija referenduma o opozivu gradonačelnicima, svega dva u dvije male općine. I sami ste priznali da će ovaj model biti teško ostvariv u županijama i većim gradovima osim malih općina.

Zahvaljujem potpredsjedniče. Kolega Podolnjak slažem se sa vama dvije trećine koje će predstavničkog tijela da je to teško i prijedlog HSS-a da se to radi o natpolovičnoj većini vijećnika, da ide za prijedlog referenduma. Ali bih vas htio podsjetiti da imali smo zakon od '93. kada su se birali načelnici, župani na vijećima na skupštinama. I uredu, donesli smo Zakon o neposrednom izboru načelnika i župana i mislim da sada mi omalovažavamo načelnike i župane koji na neposrednim izborima kada idu direktno sa svojim imenom i prezimenom dobe povjerenje svojih građana, sada idemo kako njih smjenjivati. Jasno, zna se zakon kako smjenjivanje, a drugo je što je naše pravosuđe sporo, što nisu presude protiv pojedinih načelnika, župana nisu pravomoćne pa bi im se onemogućilo kandidiranje, to je druga stvar. Ali ne slažem sa da samo možemo načelnike, gradonačelnike mijenjati bez obzira na ovo što ste vi predlagali jer su načelnici i župani birani neposredno.

I slažem se s ovim da načelnik i župan potpisuju papire, predstavničko tijelo donosi određene zakone, a načelnici i župani to potpisuju.

Dozvolite da još jednom podsjetim kada predlažem neki institut u ovom slučaju da vijeće može inicirati referendum o opozivu gradonačelnika ili župana. Kažem to zato što taj institut koji je postojao 4 godine nije bio zloupotrebljavan. Ako smo imali svega dvije odluke u 4 godine u 570 lokalnih samouprava ne možemo reći da smo previše koristili taj mehanizam, da su vijeća masovno svake godine tražila referendume, dva u dvije male općine. Ovo što ste govorili kolega o situacijama da pravosudna tijela pokreću postupke ili kaznene postupke protiv pojedinih čelnika izvršnih tijela, činjenica je da smo mi u nedostatku normalnog zakonskog mehanizma činili ono što zapravo ne bi trebalo, da su ti gradonačelnici bili u pritvoru toliko dugo dok nisu bili prinuđeni podnijeti ostavku. Sjećate se da je bilo takvih situacija u više slučajeva u gradovima, županijama, da su pojedine čelnike držali u pritvoru i duže od mjesec dana prisileći ih zapravo da podnesu ostavku jer nije bilo drugog zakonskog mehanizma da oni zapravo izađu iz pritvora i nastave obnašati dužnost a da su optuženi za neko kazneno djelo. Dakle, mi nemamo druge zakonske mehanizme pa su te čelnike držali u pritvoru i znamo kakve smo epizode imali pa nije način na takav način rješavati pitanje odgovornosti čelnika izvršnog tijela, držati nekog u pritvoru neograničeno vrijeme.

Kolega Podolnjak iz vašeg kluba je dolazilo niz prijedloga kako nazvati zakon pa je bio prijedlog lex šerif, lex diktator, lex faraon, lex monarh iako je moj stav da je upravo MOST tu najviše u interesu da prođe ovaj zakon. Naime, MOST ima jednog gradonačelnika, načelnika i to će valjda uspjeti očuvati. Međutim, ja sam se odlučio na repliku iz sljedećeg razloga. Prekjučer kada se raspravljalo o ovom zakonu upravo iz vašeg kluba od kolege Grmoje i Bulja je dolazilo niz kritika da se zakonom moraju ograničiti ili propisati vijećničke naknade. S obzirom da smatram da ste sigurno jedan od najupućenijih u ovu problematiku, radili ste i u gradskim službama grada Varaždina, bili ste tajnik u gradu Varaždinu, vijećnik u više mandata tako da smatram da ste sigurno odlično upoznati sa situacijom u gradu Varaždinu i recimo sa Gradskim vijećem grada Varaždina. Pa zar zaista smatrate da su kolega Bulj i Grmoja pozvaniji propisati ovdje zakonom što će raditi gradski vijećnici u gradu Varaždinu, koju će si naknadu propisati, da li će si uopće propisati ili neće, nego ti isti gradski vijećnici koji su birani od svojih građana u to gradsko vijeće?

U zakonskom prijedlogu u prvom čitanju bila je dakle postavljena odredba koja je propisivala da naknade članova predstavničkih tijela više ne budu mjesečne, nego prema sjednicama na kojima sudjeluju članovi predstavničkog tijela. Pa čak nije bilo ni ograničenje koliko to maksimalno može biti. To sam ja zapravo tražio u raspravi. Evo rekao mi je čini mi se ministar na odboru ili državni tajnik nisam siguran da bi to bilo protivno Europskoj povelji o lokalnoj samoupravi, da se ograničuje pravo, da se zakonom stavi limit na naknade članova predstavničkog tijela. To je sadržaj amandmana kolege Panenića, ali budući da sad nije ovdje ja ću reći umjesto toga jedno pitanje da vam bude odmah jasno. Kako možemo zakonom ograničiti plaće izvršnih dužnosnika? Kako smo mi zakonom ograničili plaće načelnika, gradonačelnika i župana koeficijentom i bruto iznosom osnovice kao i za državne dužnosnike. Kako ako je to protivno Europskoj povelji o lokalnoj samoupravi, kako to nitko nije doveo u pitanje? Kako nitko ne dovodi u pitanje slične odredbe u Sloveniji, Austriji i Njemačkoj gdje nemate razlike lokalnih i državnih službenika i gdje su plaće propisane za sve lokalne dužnosnike. Šta oni ne poštuju Europsku povelju o lokalnoj samoupravi? Ma nije stvar u tome? Stvar je u tome da se može beskrajno nagrađivati mnoge lokalne samouprave iznosima koji su potpuno neprimjereni u pojedinim gradovima i županijama. Hvala predsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege zastupnici. Dakle, zakon koji definitivno utvrđuje jedno pravo građana na lokalnu i područnu samoupravu. Puno je toga rečeno već u samoj raspravi i u prvom čitanju i sada. Ja ću kasnije također govoriti u ime kluba, ali ono što je zapravo sporno u ovim izmjenama koje smo sad dobili jer zakon stupa na snagu sa danom objave. Dakle, smatram zapravo da su time dovedena i predstavnička tijela i općenito cijeli gradovi u probleme. Zbog čega? Znači lokalna vijeća su u procesu donošenje proračuna, a nakon usvajanja ovoga zakona, doći će u situaciju, zapravo da ih se može raspustiti. Jel tako? Mislim to je neosporna činjenica, jer zapravo zakon ovdje mijenja situaciju za 180% Ja sam barem očekivao, vi ste preložili da je loše ovo što se zakon mijenja i tu se slažem također u tijeku mandata, ali barem da se on prolongira na iduću godinu. Dakle da se ne provodi sad, jer znamo da su počeli već teći rokovi za usvajanje proračuna, da su proračuni predani prema predsjednicima vijeća, da su neki već usvojili proračuna.

To nije dobro, nije dobro općenito za razvoj lokalne demokracije, i ne šaljemo dobru poruku

će vjerojatno uslijediti početkom prosinca, dakle, upravo u jeku procesa donošenja proračuna, naprosto ne ostavlja mogućnost, da se dosita poštuju rokovi, koji su zadani Zakonom o proračunu za predlaganje proračuna. Naime, rok je kao što znamo da izvršno tijelo, gradonačelnik predloži prijedlog proračuna do 15.11. predstavničkom tijelu, ostavljajući im dovoljno vremena da raspravi i odluči o tom proračunu. Ne možemo smetnuti s uma, da neke lokalne samouprave imaju 2 čitanja proračuna. Dakle, da ne odlučuju od njemu u jednom čitanju, nego o 2 čitanja. Ja znam za takve lokalne samouprave, kojima je to uređeno statutom. Sad zamislite, što će se dogoditi, ako sa izmjenama ovog zakona, koji će stupiti za par dana na snagu, neki gradonačelnik ili župan povuče prijedlog proračuna, jer mu se ne sviđaju amandmani koje je prihvatilo predstavničko tijelo. I onda postupak počinje iz nova dvostrukim čitanjem prijedloga proračuna. Jer je takav statut lokalne samouprave, ono obvezuje predstavničko tijelo. A statut ne možemo izmijeniti preko noći. Pa i ovim zakonom dajemo 60 dana predstavničkom tijelu da zamjeni statut. Ali tih 60 dana, što to znači, kada zakon stupa na snagu praktički dan nakon objave i kada se počinje primjenjivati. Pa o tome cijelo vrijeme govorimo. Nitko ne predlagatelj, ne vidi probleme koji će se dogoditi, jer lokalan samouprava nije mogla promijeniti svoje akte, svoj statut, svoj temeljni akt, po kojemu mora postupati.

Kolega Podolnjak ako se ne varam, u prijedlogu ovog zakona prvo je bilo predloženo da će se vijećničke naknade plaćati po dolascima vijećnika na sjednice, zapravo po njihovom prisustvu na toj sjednici. Pa smo mi čak u ime Kluba Mosta predlagali da se zato i ograniči financijski iznos, odnosno, da bude simbolična naknada, kakvu smo imali priliku pokazati i u praksi. A zapravo, sada se ništa od toga ne dešava, već se vraćamo onoj staroj dobroj navici, da se zapravo sami mogu određivati vijećničke naknade. Pa vas ja pitam, je li nama u cilju, da u politiku ulaze ljudi iz želje da mijenjaju stvari, ili iz želje da imaju nekakvu naknadu. Jer malo sam sad gledala po internetu, pa zapravo neki vijećnici u Hrvatskoj imaju naknadu u visini neto minimalca. Pa to je tragedija. Ja sam prva koja će, koja je uvijek bila i koja će uvijek biti za to da se rad plati. Jer rad i rezultati imaju svoju vrijednost i to košta. Ali nikada nisam bila i nikada neću biti za to da se plaća nerad. Ne možemo mi plaćati vijećnika koji ne dolazi na sjednicu. Ili još gore, dođe pa ne sudjeluje, nije aktivan. Ne znam, meni se čini, da mi samo nastavljamo ovim zakonom, stvarati sve bolje i bolje uvjete za uhljebljivanje i za ulazak ljudi u politiku, koji će zapravo gledati vijećničku poziciju kao nekakvu dodatnu naknadu, a ovo nije profesionalno zanimanje, ne zahtjeva puno radno vrijeme. Svi znamo da u lokalnoj samoupravi, općine i gradovi i županije, održavaju svoje sjednice, predstavničkog tijela, često u onom zakonskom okviru, jednom u 3 mjeseca. Rijetko se to događa jednom mjesečno. Ali, gledajte, u mnogim većim, naročito gradovima i pogotovo u županijama, naknadne su mjesečne, bez obzira što možda mjesec ili dva uopće nema sjednice predstavničkog tijela. Dakle, oni dobe mjesečnu naknadu a da uopće nisu morali doći čak ni na sjednicu jednom mjesečno. Nikakve logike mjesečne naknada nema. Po nekim izračunima, postoji otprilike oko 10000 lokalnih vijećnika. Dakle, 10000 političara u lokalnoj samoupravi, pored članova izvršnog tijela. 10000 različitih naknada, vrlo često mjesečnih bruto iznosa, to je ogroman iznos koji se godišnje izdvaja za te naknade. Pored toga i naknade za upravne vijeća i nadzorne odbore, koji su često još i veći nego naknade za članove vijeća. U gradu u kojem ja živim, naknade za članove nadzornih odbora, gradskih tvrtki, ne govorim o neki drugim su i veće nego naknade za članove predstavničkog tijela. To su ogromni iznosi. Mi ne činimo ovim zakonom apsolutno ništa, da barem nešto racionaliziramo te troškove. Vaš pokušaj gospodine ministre je bila prva naznaka, da ste voljni, barem krenuti u moguću racionalizaciju naknada. Jedan mali mini korak ste učinili i vi ste se između prvog i drugog čitanja povukli, jer vam je netko rekao da kršite Europsku povelju o lokalnoj samoupravi. Ma ne kršite, jer da kršite, onda ne biste mogli ograničiti plaće lokalnih dužnosnika, gradonačelnika, župana i načelnika. Ne biste im mogli ograničiti plaću.

Kolega Podolnjak, vi ste to lijepo sistematično složili, s nekim stvarima se ja mogu složiti, s nekima ne, međutim jedna stvar me ponukala na repliku a to je kad ste spomenuli nalaz Državne revizije jer ja slušajući raspravu neki dan i slušajući raspravu danas, naprosto ne vidim da netko želi dobiti odgovor da li ovim zakonom mi jasno definiramo tko je odgovoran za funkcioniranje grada i tko donosi pravila kako taj grad treba funkcionirati. Kad bi mi na takav način raspravljali, onda bi vjerojatno naša rasprava išla u jednom drugom smjeru. Jer predstavničko tijelo je to tijelo koje određuje pravila igre i koje kontrolira a čelnik izvršne vlasti ili to je pojedinac s obzirom da više nema poglavarstva se mora držati pravila. I ono što je ključno je što ako se ne usvoje neka izvješća i što ako dođe negativni nalaz Državne revizije?

A to se nažalost ako pogledamo malo što se događalo svih proteklih godina u principu se događaju ponovljeni izbori su razvoj toga. Po meni je daleko bitnije, da li kad se podnose izvješća o učinjenom o komunalnom, učinjenom u društvenim djelatnostima, kad zajednica športskih udruga podnosi svoje izvješće, kad gradonačelnik predoči nalaz Državne revizije, kad je izvršenje državnog proračuna, dali je tu napravljeno ono što se trebalo napraviti? I da li tu onda postoji podloga da netko treba otići ili ne treba otići?

Pogledajte što se nama događa sa potencijalnim situacijama od kojih ste jednu spomenuli jer dođe negativno godišnje izvješće Državne revizije. Za mene vrlo ozbiljna činjenica, bio sam vijećnik dugi niz godina, na sreću nisam se suočio sa negativnim izvješćem nego sa uvjetnim mišljenjem ali što kad dođe negativno izvješće gdje se ozbiljno ukazuje na propuste u djelovanju i odlukama nekog gradonačelnika ili župana? Što tada može učiniti vijeće? Pokrenut neki postupak? Mi znamo kako ti postupci mogu biti dugotrajni. Što u slučaju kad vijeće ne prihvati izvješća o radu gradonačelnika? Ništa.

Što ako se ne prihvati godišnji obračun proračuna? Ništa. Apsolutno ništa. Ako vijeće ne prihvati godišnji obračun, ne događa se ništa, nema sankcija. Dakle, sve što sam nabrojao, dakle nema sankcija, ne, nema sankcija ako se ne prihvati zbog toga što postoje određene nepravilnosti u trošenju proračuna. Dakle, mi znamo po svim odredbama koje sada postoje da nema nikakvih sankcija. Nažalost čak i kad dobijete negativno izvješće revizije po meni je to jedna ozbiljan razlog da vijeće inicira svojom odlukom o opozivu gradonačelnika, upravo to. Negativno izvješće revizije kada će vijeće reći ovo je stvaran, ozbiljan razlog, ovo nije politikanstvo, ovo je jedna državna institucija utvrdila da čelnik izvršnog tijela nije radio dobro i zato pokrećemo opoziv. Sad ćemo preći naravno na slijedeći Klub zastupnika, samo uzevši u obzir broj klubova zastupnika i broj pojedinačnih rasprava te na primjeru broja replika ovdje, možemo procijeniti ako svi dobe toliko replika, da ćemo nastaviti ovu točku jedno 13 i pol sati. Nadam se da uz svu slobodu naravno koju svi imamo diskutiranja ipak to neće biti tako, ali sad će u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e govoriti poštovani zastupnik Ivan Vilibor Sinčić, izvolite. Kolegice i kolege zastupnici, kao što znamo danas raspravljamo o zakon o lokalnoj i regionalnoj samoupravi, ovo je drugo čitanje, prije nego počnem sa raspravom ustvrdit ću da eto je nevjerojatno koliko brzo smo došli od prvog do drugog čitanja, očito je namjera da se još za donošenje ovih proračuna primjene odredbe ovoga zakona. Evo zanimljiva je situacija recimo u Zagrebačkoj županiji, koliko sam informiran, tamo je došlo do preokreta, iako je župan iz lijeve koalicije, u županijskom vijeću većinu je uzela desna koalicija i sada oni hoće mijenjati predsjednika županijskog vijeća. Oni dakle mogu i birati hoće li donositi proračun po novom ili starom zakonu, ovisi kako tempiraju svoje sazivanje i ovisi kako vi izglasate i stavite na snagu ovaj zakon. Prije svega htio bi reći da i hrvatska politika i vladajuće stranke i Vlade nastavljaju jedan kontinuitet donošenja zakona za pojedince i pojedinačne situacije pa smo tako imali lex Komadinu, pa smo imali i lex Vlahušić, pa smo imali i svojedobno lx Perković, dakle kad god nekome treba pomoći, nekoga srušiti ili nekome odmoći onda se za njega radi specijalan zakon. Umjesto da radimo na univerzalnim modelima koji se baziraju na demokraciji, koji će pomoći općem razvoju svih i svugdje u Hrvatskoj, mi radimo zbog uzorkom i kada povodom baš tada zakone kako bi se nekome pomoglo. Sigurno ovaj zakon nije rađen zbog neke male općine od par sto stanovnika kakvih imate u ruralnim zabačenim dijelovima Hrvatske, dijelovima Baranje, Slavonije, Like i Gorskog kotara, Dalmatinske zagore, otoka hrvatskih on je rađen za grad Zagreb kako bise gospodinu Bandiću omogućio alat ako će mu zatrebati. No, krenimo redom. Svojedobno se je od gospodina Todorića da bi preuzeo Jamnicu ukidala tadašnja županija Zagrebačka pa spajala sa gradom Zagrebom, da bi poslije se opet nakon par godina vraćala na kartu. Protagonisti u tom slučaju su poznati, gospodin Stjepan Vujanić prvi župan zagrebački i gospodin Branko Mikša prvi gradonačelnik Zagreba, to je krunski primjer da se tako ne donosi za pojedinca i to je praksa s kojom treba stati. Umjesto pogodovanja pojedincima, mi moramo ojačati demokraciju i raditi modele za sve, da što veći broj ljudi ima informacije da se educira, da sudjeluje u odlučivanju, da izlaznost na izbore bude veća, da odlučuju građani i volja građana, a ne stranke. Procesi u kojima se momentalno nalazimo me zabrinjavaju, nemamo ih samo na lokalnoj samoupravi i regionalnoj samoupravi nego ih imamo i na razini Parlamenta. Podsjećam još jedanput na skandaloznu intenciju gospodina Šeksa, otvoreno govoreći da želi uvesti dvostranačje u Hrvatsku po uzoru na SAD koji je bio ogroman korak unazad koji bi onemogućio bilo kakve demokratske promjene, generacijske promjene. Očito je gospodin Šeks veliki savjetnik HDZ-a odlučio da eto u Hrvatsku je došla nova generacija koja ima pravo misliti što misli, kao što je i vaša generacija imala pravo devedesetih misliti, što misli '71. misliti što misli i logično je i normalno da jedna generacija ode pa i odumre da dođe nova i da ima neke nove ideje. Ne, gospodin Šeks je pametniji od dragog Boga i biologije od zakona prirode, on hoće da pojedinci vladaju vječno. Tako da osuđujem i odbacujem takve modele promjene. Hrvatska i hrvatska demokracija se treba razvijati upravo u smjeru da nema ili više daj Bože novih trećih opcija zamijeni stare stranke. To je logično i normalno i to je potrebno ne samo na nacionalnoj razini, to je potrebno i na lokalnoj razini. Prema tome, dolje totalitarizam, a živjela demokracija, dolje partitokracija, a živjela direktna demokracija. Dobro vidim da je nekim kolegama s desne strane to smiješno, vi ste možda pobijedili devedesetih one komuniste takozvane, ali boljševički duh se uvukao u mnoge od vas i ja to mogu Prema tome, jedan od glavnih ciljeva ovog zakona je onemogućiti promjene i na lokalnoj razini. Ovaj zakon se u pravilu neće odnositi odnosno ove bitne promjene na ona mjesta i slučajeve gdje netko vlada dominantno. … u Karlovačkoj županiji dominanto vlada HDZ, tamo neće doći do opoziva župana, tamo neće vijeće rušiti župana. Međutim imate slučajeva drugih gdje vlada lijeva koalicija, neće niti tamo. Ovaj zakon će se prije svega odnositi na one slučajeve gdje pobjeda nakon izbora nije jasna. Tamo gdje imate značajnu lijevu koaliciju, značajnu desnu koaliciju i u sredini neke nove stranke, mlade stranke, male stranke nezavisne liste koja su nekakva klica političke promjene u tom slučaju. Što se događa? Budući da je takvim, a reći ću slabijim, trećim putevima teško da dobije gradonačelnika znači gradonačelnika gotovo dobije jedna od lijeve ili desne koalicije. Taj gradonačelnik sada može resetirati, zavrtiti ponovo izbornu priču i izbaciti iz izborne utrke sve ove koji mu ne odgovaraju. Glavni princip kojim se Živi zid vodi je funkcionalnog i održivost. Ako se neka općina, grad, županija vodi loše onda da izbori što prije i to nije stvar nestabilnosti nego je to put u stabilnost, funkcionalnost i održivost. Ako se neka općina, grad ili županija vodi dobro onda su izbori ono što vodi u nestabilnost i mogu biti neopravdani, apsolutno. Ima slučajeva radi čiste pakosti zloće ili zato što su suprotna stranka naravno dođe inicijativa da se ruši predstavnik koji je legitimno izabran. Naravno uvjete kakve ovdje imamo gotovo je nemoguće srušiti bilo koga, dakle trebate 20%, a izlaznost treba biti veća od 50%, to se u praksi ne događa, to znamo. I gospodin POdolnjak je naveo brojke koje same po sebi govore da je to nemoguće. Slična stvar je i na nacionalnoj razini gdje kvotu od 10% potpisa također je izrazito teško postići, a tu je i nedorečenost koja je dugo vremena postojala i koliko ima birača i koliko treba potpisa. Ako se sjetimo inicijative „U ime obitelji“ o promjeni izbornog zakonodavstva kako je gospodin Bauk tadašnji ministar uprave tjednima razmišljao koliki zapravo broj potpisa treba ili ne treba. Prema tome, mi smo predali jedan amandman na ovaj zakon, on predlaže da se broj potpisa smanji na 2,5% to je jedan standard koji treba uvesti na nacionalnoj razini da se omogući građanima i olakša da ih se potiče da oni donose odluke, a ne stranke koje su se pokazale da ne znaju voditi ovu zemlju. Što se tiče jedinica lokalne samouprave sviđalo se to nekome ili ne, brojne jedinice lokalne samouprave će nestati, ne zato što ja to želim i zato što je to jednostavno činjenica. Naveo sam već prije ruralne sredine u kojima je broj stanovnika mali i sve manji, otoci, Dalmatinska zagora, Lika i Gorski kotar, Baranja, Slavonija. Prema popisu iz 2011., a davno je bila 2011. imate općina od svega par sto stanovnika sa vrlo malo mladih ljudi. Gdje će oni biti za nekoliko godina ili za 10 godina? Prema tome, velik broj jedinica lokalne samouprave će nestati ili ćemo ih mi reformirati i reorganizirati ili će one same po sebi po biološkom ključu postati neodržive. Poznato je također da već i sada brojne jedinice lokalne samouprave nisu u stanju napisati projekte za europske fondove. Evo tu je bila iznesena informacija, ako se ne varam da čak 90% tih jedinica nije u stanju povući novac iz EU fondova, da nisu u stanju naplatiti, svjedočila je je državna revizija niti one prihode koji im pripadaju po zakonu. Dakle imamo jedan sustav jedinica lokalne samouprave koji ne funkcionira. Ovaj zakon sam po sebi, ne ovaj nego ovaj koji sada važi, kojeg vi mijenjate, što se tiče sadašnje organizacije jedinica lokalne samouprave, rekao bih dobar, zadovoljavajući, njega treba mijenjati ali on mora biti, ta promjena mora biti povezana sa reorganizacijom jedinica lokalne samouprave. Prema tome, mijenjati ga samog po sebi a ne rješavati ključne probleme gradova, općina i županija i to u ovom trenutku nije ništa drugo nego jedan politički cilj kako bi se pogodovalo pojedincima na tragu onih lex-eva koje sam prije naveo. Što se tiče budućnosti, pričao sam sa gospodinom Markom Jelićem, molekularnim biologom koji je u gradu Kninu osvrgnuo HDZ na zadnjim izborima. On je pokrenuo jednu sjajnu inicijativu, kaže da se takva vrsta inicijative, iako postoje slične, ali takva, koliko je njemu poznato jedinstvena u svijetu. Dakle preko Internet stranice, portala će građani Knina glasovati o različitim temama, sudjelovati će o odlučivanju o budućnosti grada. Za sada samo savjetodavno. On se nada jednog dana da će to biti uvršteno u zakone i da će to postati dakle normalan način na koji će se voditi grad. Prema tome, to je jedna budućnost, direktna demokracija, e-demokracija, to je nešto na čemu trebamo raditi, širiti moć, utjecaj, uključenost informacije sa većim brojem građana a ne zatvarati se u sinekure, u partije i onda iz tih partija htjeti da što manji broj birača izađe a da oni koji izađu budu iz tih stranaka kako bi se onemogućile demokratske promjene. Što još reći, na kraju zaključno? Ovdje se neće stvoriti mehanizam ravnoteže, ovdje će se stvoriti jedan monolit u obliku izvršne vlasti gradonačelnika, načelnika, župana kojeg je gotovo nemoguće svrgnuti, kojem ako ne paše on može ponovno pokrenuti izbore i promijeniti si vijeće. U budućnosti možda i više puta. Zaključno, Živi zid neće poduprijeti ovaj zakon i htjeli bismo da se raspravlja konačno u Hrvatskom saboru, pa ako treba i cijeli tjedan o nizu zakona koji se tiču jedinica lokalne samouprave i koji bi dotaknuli nužan put ka reformama i reorganizaciji jedinica lokalne samouprave. Jer sistem koji sada imamo je sistem koji ne funkcionira. Vi da biste napisali jedan projekt reći ću treba vam možda 10 stručnjaka iz različitih područja, kako za koji, više-manje, teško ćete ih naći u općini od 500 stanovnika. Ali u gradu Zagrebu ćete ih već naći. I na vaše izlaganje imamo dosta dugi niz replika. potpredsjedniče, kolega Sinčić, kolegice i kolege. Svaka vladajuća opcija pokušava iskrojiti nekakav zakon koji je njima na ruku u jedinicama lokalne samouprave bez uprave tko to radi, danas je to HDZ u prilici. Mi ovdje govorimo o radu predstavničkih tijela. Ajmo biti mi iskreni prema našim građanima i reći što to jesu predstavnička tijela u jedinicama lokalne i regionalne samouprave. To su dizači ruku u službi župana, gradonačelnika ili načelnika pojedine jedinice lokalne samouprave, regionalne samouprave. To su ljudi koji uglavnom i u većini slučajeva ni ne znaju za što su digli ruku. Mnogi od njih nisu niti otvorili materijale za sjednicu predstavničkog tijela, ni ne znaju o čemu se raspravlja. A isto kao i ovdje u Saboru većina ima svoje zastupnike koji na dan glasovanja moraju pritisnuti ili dići ruku za ono što izvršna vlast želi i na taj način funkcionira cijeli naš demokratski sustav. Ovaj zakon bi trebao da mi želimo pravu demokraciju istrpiti jako, jako velike izmjene. No međutim, mi ovdje opet pokušavamo zaštiti nekoga, umanjiti demokraciju i bojimo se referenduma.

Kolega ja se slažem s vašom raspravom. Postoji da, ja sam isto izabran od Županijskog vijeća Karlovačke županije gdje sam doduše prepustio mandat kolegi, međutim vijećnik sam u Gradskom vijeću grada Karlovca a znam od kolega koji su imali prilike sudjelovati u radu lokalne i regionalne samouprave da je trend takav kao što je u Hrvatskom saboru, dakle da postoji određeni broj zastupnika koji ne sudjeluje na raspravama, ne znači sudjelovati samo govoriti, to znači i slušati, dakle ne slušaju sa koncentracijom, barem one najvažnije dijelove, da ne čitaju materijale. I to je jedna kultura politička u Hrvatskoj koja je još uvijek na niskim razinama, mi se još uvijek učimo demokraciji. I zato upravo se Živi zid evo bori da se ta kultura razvija, da se građani educiraju, da ih veći broj sudjeluje, da u većem broju izlaze na izbore.

Nisam je uspio shvatiti u kojem smjeru je išla jer je podosta toga obuhvatila, a u biti nije rekla ništa važno jer imamo odnose na lokalnoj razini i čujemo da recimo partitokracija kako je složen Živi zid recimo ne ili HDZ ili bilo koja druga stranka.

Tko čini stranke? Pa čine ih građani.

Čak je i sramota odvojiti i bilo kakvu naknadu u stranci jer eto oni organiziraju cjelokupni politički život i sve ostalo što se događa unutar neke lokalne samouprave, a udruge jednu, tri ili sedam aktivnosti tokom godine i to je super. Znači zašto ulazimo uopće u takav odnos pa da onda to poništavamo. Čujemo sada evo vijećnici niti ne otvore materijal, dolaze na sjednicu ali bez problema, neka sruše nekog čelnika da nisu ni pročitali šta unutra piše. To je dozvoljeno, to je super, to je nešto čemu treba težiti. Pa mislim da ovaj zakon pokušava naći najbolji odnos, najbolju razinu da se ne događa ni jedno ni drugo, da se ne ruše vlasti smo radi toga što netko nije otvorio materijal i nešto mu nije načinjeno onako kako je on to htio. Neka cestica, asfalt do svoje kuće ili neki teren nije ušao u prostorni plan. Ali to ne može bit razlog za rušenje načelnika i gradonačelnika. Budimo realni. Ako imamo pravi razlog u mojoj općini 200 ljudi može raspisati referendum ako mu se ne da. Oporba dobiva 350 glasova, bez problema može to napraviti kad god želi [[Upadica Reiner: Hvala.]] Znači uđimo u pravi odnos, nemojmo populistički govoriti da je nešto dobro, a drugo ništa ne valja.

Također sam rekao da je ovaj zakon koji je do sada postojao bez ovih vaših izmjena zadovoljavajući, odnosno da je dobar. Nismo vidjeli velik broj rušenja, nismo vidjeli ni velik broj izbora. On je napredniji od onog sustava koji je postojao prije gdje se unutar vijeća birala izvršna vlast. Ali on je također manje napredan u odnosu na ovaj sustav koji ćete sada uspostaviti, vjerujem da ćete ga uspostaviti pošto imate vladajuću većinu.

Hvala lijepa potpredsjedniče Sabora, uvaženi kolega Sinčić. Vi ste jednu stvar dobro istaknuli u vašem izlaganju, a to je da u Hrvatskoj imamo tendenciju klizanja ka autoritarizmu. Znači mi bismo mogli reći i vjerojatno se ministar tako cijelo vrijeme brani da ovo se ne radi zbog jačanja moći pojedinca, ali opća slika kao da demantira sve ono što ovdje čujemo. Naime, mi vidimo da i postoji ideja da se drastično promijeni izborno zakonodavstvo, vidimo da postoje ideje da se isto tako mijenjaju i način rada u Saboru i u nekim drugim ustanovama. Znači ide se za time da se jednostavno ukine sama svrha predstavničkih tijela i da se sva moć da jednom čovjeku, a meni se čini da ovdje prije svega sve te tendencije dolaze od jednog jedinog čovjeka, naime premijera Andreja Plenkovića koji jednostavno ne shvaća samu bit parlamentarne demokracije, nego u biti želi sve odluke donositi iz jednoga centra. Mi naime čak vidimo da njemu smetaju inicijative predsjednice Republike. On i s njom ulazi u vrlo oštre sukobe i njoj želi praktički oduzeti neka prava, na primjer oko tih imenovanja veleposlanika gdje bi on sam htio postaviti sve veleposlanike. I tu dakle očito je to da Hrvatska postaje talac jednoga čovjeka, jednoga čovjeka koji jednostavno ne može podnijeti institute parlamentarne demokracije.

Hvala vam potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Evo kolega Bunjac vi ste reagirali na moj dio rasprave gdje sam govorio o porastu autoritativnosti u hrvatskom političkom životu. Replika koju sam vam ja upravo dao kao odgovor na vašu repliku također se želi onemogućiti Hrvatskom saboru. Naime, postoji inicijativa da se izmijeni Poslovnik, da se replike unutar kluba onemoguće i da se stanke stave popodne i da se kažnjava vikanje i dizanje glasa. E sad što je to dizanje glasa i vikanje to će valjda bit postavljeni mjerni uređaji pa će se moći precizno i pravedno prema svima odrediti ili će to ovisiti o onome koji predsjedava. Znamo da su neki predsjedavajući, dakle imaju veoma pristrane kriterije. Prema tome, to je sve u nekakvom trendu i tendenciji da se politička moć zatvori na što uži i što manji broj ljudi, da se isključi što veći broj hrvatskih građana, da ih se ne samo čuva od informacija i moći donošenja odluka, nego da ih se čuva na kraju krajeva od financijskih sredstava. Znamo da je Hrvatska također centralizirana zemlja i da daleko najveći broj sredstava ide u središnju državu i da upravo on raspodjeljuje onako kako joj paše. Što se tiče premijera Plenkovića da, za njega eto došao je na nekakvim krilima naprednog europejskog političara ali se ovdje brzo spustio na jednu razinu koja ne odgovara onome što bih ja želio vidjeti od Hrvatske. Rekli bi neki kolokvijalizmom balkanština. On tek valjda mora naučiti da je demokracija sistem u kojem jedna institucija kontrolira drugu, pa tako on ne može donijeti neke odluke bez supotpisa predsjednice. Nama se taj sustav može ili ne mora sviđati, mi ga možemo htjeti promijeniti ili ne, ali on je ovog časa takav i treba ga momentalno Ja moram reći nešto ipak da nije dobro uvijek se povoditi za pojedinim napisima u medijima jer ja nigdje nisam, nemam nikakvih spoznaja da bi se itko predlagao da dizanje glasa uđe u promjene Poslovnika. Nije uvijek baš dobro sve temeljiti na pojedinim medijima. Idemo na sljedeću repliku to je poštovane zastupnice Marije Jelkovac. Izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega, govorili ste ustvari ste rekli da ste u svom izlaganju tražili da bi zakon trebao težiti funkcioniranju i ravnoteži što po vama ovaj zakon ne čini. Ja mislim da ovaj zakon upravo to i nastoji uvesti da u lokalnim jedinicama stvari funkcioniraju i uvesti ravnotežu koja je izuzetno važna i radi povlačenja sredstava iz EU, radi realizacije projekata na taj način, za sve jedinice lokalne i područne samouprave jer smo svjesni da one nemaju dovoljno vlastitih sredstava za brojne projekte i da je to osnovni način u budućnosti iz kojeg bi se trebalo isfinancirati brojni projekti. Reći ću vam nešto, kada govorimo o jedinicama lokalne i područne samouprave i odgovornosti onda zaista ne možemo na isti način govoriti o odgovornosti gradonačelnika, načelnika i župana u odnosu na odgovornost predstavničkih tijela kao kolegijalnih tijela. Predstavnička tijela su prije svega kolegijalna tijela, nitko tko sudjeluje u radu predstavničkog tijela pojedinačno ne odgovara za ništa. Gradonačelnici, načelnici i župani svaki dan odgovaraju, ne samo prema svojim građanima putem raznoraznih predstavki koje dobivaju direktno nego i kroz medije koji ih prozivaju za sve što se napravi. Isto tako na sjednicama predstavničkih tijela gdje ih proziva opozicija što je uloga predstavničkih tijela i opozicije u njima. Isto tako kada dođe nalaz revizije o kojem smo govorili kada je on i uvjetan događa se da pojedini gradonačelnici, načelnici moraju odgovarati i ići na razgovore i u tijela državne vlasti, dolaze anonimne prijave pa moraju ići na DORH itd. Ja se pitam, tko će uopće u budućnosti želiti biti nositelj izvršne vlasti kada na ovakav način razmišljamo o njima kao da su kriminalci? Ne znam stvarno odakle zaključak da su predstavnici odnosno nositelji izvršne vlasti kriminalci. Da sam tako mislio ne daj Bože onda se ne bi nikada kandidirao za gradonačelnika grada Karlovca. Naravno da postoji niz zakona, institucija kojima odgovaramo svi mi, a pogotovo oni koji su dužnosnici i službenici, međutim mi vidimo statistiku. Ti zakoni su postojali i prije, statistika jednostavno pokazuje da je dosadašnji zakon u odnosu na sadašnji raspored i broj jedinica lokalne samouprave zadovoljavajući, a promjene koje vi ovim zakonom donosite zapravo onemogućavaju članovima vijeća pa i građanima zapravo zašto ne smanjite recimo referendumski prag da u slučaju da im upravo te institucije, državna revizija ili da dođe recimo osuda iz Vlade kao što sada dolazi za gospodina župana požeškoga da u tim slučajevima zapravo vi nemate alata kako njih srušiti odnosno u praski imate ali su u praksi ti alati neprovedivi i nemogući su.

Evo kolega ja sam govorio upravo o održivosti i funkcioniranju. Ja osobno smatram da ima dobrih ljudi u svim strankama i da ima općina i gradova koji se u hrvatskim uvjetima i po sadašnjim zakonima jako dobro vode i da u tim općinama na čelu ima ljudi iz brojnih stranaka. Tko god napravi uspjeh bez obzira odakle ja ću mu uspjeh priznati. Zalagao sam se sam za ovom govornicom da Hrvatska počne gledati tko je kakav, a tko je čiji. Dakle ako je neki gradonačelnik uspješan pa ima gradonačelnika ako se ne varam Krka koji nema uopće protukandidata više nakon koliko broja reizbora, onda u tom slučaju dakle, zakon treba onemogućiti da pojedini frustrirani pojedinci mijenjaju takvu vlast, koja je toliko stabilna i toliko često se bira. Također u slučajevima kad imamo korumpirane i nesposobne gradonačelnike, načelnike i župane, zakon upravo mora omogućiti, da se oni što prije zamjene i da jedinica lokalne samouprave funkcionira.

Hvala poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega Sinčić, slušajući vašu raspravu, ja imam osjećaj kada vi govorite u HDZ-u da dobijete osip. Imam takav osjećaj kao kažete kada bi se HDZ maknuo s vlasti, da bi u državi sve bilo bolje. Shvatio sam također da ste vi političari, a vi ste kao savjetnici Hrvatskog sabora. Vi kao da ne primate plaću, kao političar Živog zida i sve ono što vam uz tu plaću pripada. To se da zaključiti iz vaše rasprave. O 556 jedinica lokalne uprave i samouprave u RH, negdje oko 270 jedinica lokalne samouprave, HDZ je na vlati. Ja tu ne vidim nikakav problem. Ono što trebate znate, a da biste bili konzistentan gdje se često iz vaših redova čuju dijametralno suprotne tvrdnje, ja vas upućujem na europsku povelju o lokalnoj upravi i samoupravi, pa ćete vidjeti da je glavno načelo o toj povelji vam je načelo supsidijarnosti, tj. da vam se problem rješava ovdje gdje je nastao. Dakle, iz onoga što vi kažete u raspravi, vi biste možda Zagreb i nekolicinu malo većih gradova ostavili, a ovim drugima ne prijeti blistava budućnost i oni bi se trebali ukinuti. Nitko nije protiv toga da se u budućnosti možda spajaju pojedine jedinice lokalne samouprave. Zašto ne? Dakle, nitko ne spori, da to ne bi trebalo biti. Ali, morate također znati, da Hrvatska od Konavala do Iloka, od Iloka do Rt Kamenjak ima takvih specifičnosti u kojima ljudi žive, gdje su im jedinice lokalne uprave i samouprave zapravo omogućile jedan bolji život, jer ga oni kao takvog ne mogu mijenjati s obzirom na mjestu svoga življenja. Hvala vam potpredsjedniče Sabora. Evo, ja ne znam, kako ste došli do tih zaključaka iz moje rasprave. To uopće nije bila moja namjera, a ja iz vaše rasprave izvodim zaključak da ili me niste razumjeli ili me niste slušali. Dakle, što se tiče HDZ-a znate kakav je naš stav o HDZ-u kao i o SDP-u. Neću tu puno komentirati. Što se tiče Zagreba i ostalih jedinica lokalne samouprave, mada Zagreb se zna svrstavati među onih 20 plus 21 županiju ili se zna svrstavati među gradove. Sveukupno je to 576 jedinica lokalne i regionalne samouprave. Dakle, nama de facto htjeli mi to ili ne, borili se protiv toga koliko uspješno ili ne, pada broj stanovnika, di imate malih općina. Koliko je do danas tamo ostalo stanovnika, evo moram poslati upit načelniku, postavlja se pitanje, ne samo za tu općinu koja je relativno blizu Zagrebu i koja sad ima autocestu do Zagreba, nego općinama koje su u punoj goroj situaciji, koje su, imaju starije, manje obrazovano, staračko stanovništvo, siromašno koje su izolirane, a imate ih po Gorskom Kotaru, Dalmatinskoj zagori, Baranji, Slavoniji na otocima, da će one de facto se naći u situaciji kada će nestati. One već sada brojne ne funkcioniraju, to nam pokazuju izvještaj na svim razinama, od gospodarskih, demografskih i brojni drugih pokazatelja. Dakle, nije naša namjera ugasiti nešto što funkcionira, nego da se napravi sustav jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj koje će funkcionirati, u svakom dijelu te Hrvatske, naše države, uvažavajući specifičnosti, pa ako treba, neka bude i 1000 općina ako će to funkcionirati.

Kolega Sinčić, u svojoj raspravi iznijeli ste kao dobar primjer, kako ste naveli, među sigurno prvim u svijetu novi gradonačelnik Knina gospodin Jelić, će svoje građane tražiti da mu putem e glasovanja i iznošenje svojih mišljenja, da mogu utjecati na sve važnije odluke u gradu. Da li znate da institut za javne financije, svaku godinu provodi istraživanje o transparentnosti svih 576 lokalnih jedinica i upravo to e-savjetovanje stavlja na prvo mjesto. Da postoje već brojni gradovi i općine koji traže mišljenje svojih građana, kada su u pitanju donošenja proračuna. Evo, grad Vodice je dobio nagradu kao treći po transparentnosti, znači od 576 gradova i općina upravo zbog toga što je prilikom izmjene i dopune odluke u ugostiteljskoj djelatnosti, imao 60 dana mogućnost su imali građani da se obrate sa svojim prijedlozima nadalje. Od … [[Govornik se ne razumije.]] rješenje jedno od glavnih trgova u Vodicama, također je bilo na stranicama grada, pa se moglo glasovati i davati svoje mišljenje, pa ne znam, do izgleda štandova u ljetnim mjesecima. Znači, već institut za javne financije provodi takva istraživanja i već su brojni gradovi i općine uključeni u takvu suradnju, odnosno, kontakt izvršnih tijela, sa svojim građanima. Kolegice Juričev Martinčev, upoznat sam sa sustavom e-savjetovanja i dobro je da on postoji, apsolutno, možda je trebao postojati i ranije, da građani daju svoja mišljenja, komentare, akte koje se donose na upravljanje jedinicama lokalne samouprave. Referendum o kojem sam govorio, dakle, za sada je samo savjetodavni. Građani mogu utjecati na razmišljanje i politike gradonačelnika, u onoj mjeri u kojoj koje on uvaži ta mišljenja i savjetovanja prema tome tek negdje u budućnosti bi mogli doći do toga da je ta odluka, nekakav sustav glasovanja obvezujući.

Poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovani gospodine ministre, uvažene kolegice i kolege. Tema današnje rasprave Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi i ono što na samom početku želim vrlo jasno kazati da mi ni na koji način nije namjera u ovoj raspravi štititi sve one čelnike koji su svoju poziciju iskoristili za neprihvatljive oblike ponašanja, no isto tako smatram da ni na koji način nije dobro da isključivo na temelju loših negativnih primjera stvaramo opću sliku i sve trpamo u isti koš. Kazat ću da držim najblaže rečeno neprimjerenim nazivati šerifima direktno izabrane čelnike, načelnike, gradonačelnike, župane koji su na neposrednim izborima dobili podršku svojih sugrađana, stekli povjerenje većine u zajednici u kojoj žive i djeluju. Svoju raspravu temeljit ću na tezi da sve dok mi u Hrvatskoj stvari, pojave, događaje pa i zakone ne počnemo nazivati pravim imenom, imenom koji će velikoj većini građana RH biti jasna, biti razumljiv, od potrebnog prije svega povjerenja, od potrebne nade, od potrebnog iskoraka, od potrebnog napretka u Hrvatskoj od toga neće biti ništa. U javnosti se i to ciljano i to već nekoliko godina neutemeljeno osobito sve načelnike, sve gradonačelnike trpa u isti koš i prikazuje isključivo u negativnom kontekstu. Dopuštam si kazati da se u javnosti pa čak i dobrim djelom u dosadašnjoj raspravi što se ovog prijedloga zakona tiče, išlo i korak dalje. Želi se prikazati da čelnici kroz ovaj prijedlog zakona hoće moći neograničeno i samovoljno postupati. No poštovane kolegice i kolege, prije svega javnosti radi, iznijeti ću nekoliko konkretnih činjenica iz kojih je vidljivo da je istina ipak sasvim drukčija. Koncentrirati ću se i navesti isključivo nekoliko primjera. Načelnici, gradonačelnici, župani izravno su odgovorni za zakonito, namjensko trošenje proračunskog novca i to prema Zakonu u proračunu, Zakonu o fiskalnoj odgovornosti dok za razliku od njih vijećnici takav oblik odgovornosti nemaju. Prema svim važećim zakonima RH svi načelnici, svi gradonačelnici, svi župani imaju minimalne ovlasti. Zašto? Jer imamo rigidno centraliziran sustav. Svi načelnici, svi župani, svi gradonačelnici imaju vezane ruke. Zašto? Jer nemaju alata. Državna razina ima u svojim rukama alate. Nadalje, iz ovog zakonskog teksta koji je danas pred nama proizlazi da se već ionako minimalne ovlasti lokalnih čelnika ne povećavaju, da se u nekim pitanjima i ograničavaju u kontekstu fiskalne odgovornosti koja je isključivo i na načelniku i na gradonačelniku i na županu, a ponoviti ću koju vijećnici nemaju, dok se sa druge strane ovlasti općinskih i gradskih vijeća kao i županijskih skupština osnažuju i to kroz pitanja proračuna o čemu sam već govorio, kroz pitanje referenduma za opoziv čelnika, kroz raspuštanje vijeća mjesnih odbora. Sad ću biti slobodan prokomentirati intenciju samog predlagatelja. Ako je intencija predlagatelja išla za tim da se osnaži predstavničko tijelo, da se i kod čelnika i kod predstavničkog tijela postigne razina odgovornosti u suodlučivanju po važnim pitanjima, po važnim temama za zajednicu npr. poput proračuna, onda ću to tada prokomentirati na slijedeći način. Faktor neuspjeha je čovjek, ključ uspjeha je čovjek. Što time želim kazati? U lokalnim zajednicama u kojima su odgovorni ljudi, svoje ja, svoj ego stavili u podređenu poziciju a interes zajednice, interes građana stavili u prvi plan, u tim su zajednicama i pozicija i opozicija postigli visoko suglasje i po važnim pitanjima i po važnim temama sa samo jednim jedinim ciljem, unaprijediti standard i kvalitetu života u zajednici a da li će se ovim prijedlogom zakona što promijeniti u lokalnim jedinicama u kojima je nažalost ego pojedinaca bio ispred općeg interesa, prepustimo to vremenu. Za nas iz kluba IDS-a, PGS-a i LRI-a što smo do sada nebrojeno puta rekli to za ovom govornicom hoću ponoviti, ovo je administrativno pitanje. osobno bih volio da smo energiju uložili u zakone sa sadržajem koji se tiču i funkcionalne i financijske decentralizacije, volio bi da državna izvršna razina pokaže više povjerenja prema lokalnoj zajednici o tome sam već bezbroj puta govorio jer sam čvrstog stava da zajedno možemo i više i brže i bolje. I volio bih da državna razina pridaje veću pažnju i onima koji vuku i pridonose, a ne samo onima koji se neprestano žale. Nadam se i s time ću završiti da nakon ove izmjene zakona sutra nikome neće pasti na pamet da se vratimo na stari model i ukinemo neposredni izbor čelnika. Jer ako kao društvo doista želimo ići naprijed tada trebamo težiti i višim standardima i višim kriterijima. Imamo opet više replika. Prva je poštovanog zastupnika Tomislava Klarića. Uvaženi kolega Sponza, jedan čovjek nije ništa i jedan čovjek je sve. Tako je bilo od kada je svijeta i vijeka. I konačno da za ovom govornicom čujem upravo ovo što ste vi govorili, govorili o tome što znači preuzeti na sebe dužnost, što znači preuzeti na sebe odgovornost i ne slušat ovdje rasprave ljudi koji očito ili nikad nisu bili ili ne znaju ili su zlonamjerni. Jer voditi jedan grad ili općinu nevezano bi li to vi ili ja ili bilo tko od čelnika jedinice lokalne samouprave silne odgovornosti. Takav jedan posao ili moraš voljeti, u njega unest samoga sebe. U protivnom nakon četiri godine više te tu nema. Brojni su primjeri koji su to pokazali u RH pa evo i pitanje Metkovića.

I više je da se govori o rigidnoj centralizaciji, o teretu koji je na nama koji donosimo odluke u gradovima i općinama, o vremenu kojeg gubimo na bespotrebna putovanja ovdje u Zagreb da bi dokazali nekome da je taj projekat bitan ne za grad, nego za državu. Od svega onoga što radimo, od same ideje, projektnog zadatka, realizacije. Pa ovdje ova rasprava koja je bila da gradonačelnik imenuje ne znam koga, što sve kako god hoće. Pa on ne može ni službenika smijeniti ako ne radi svoj posao. Po zakonu ga mora dvije godine ucjenjivati negativno, ni onda ga ne može smijeniti nego ide na Službenički sud. Kakvi šerifi? Ja sam dobio 7%, imam samo 2 vijećnika u poziciji praktički, ali želim reći da preuzeti dužnost načelnika, gradonačelnika znači preuzeti odgovornost za vođenje toga grada u četiri godine [[Upadica Reiner: Hvala.]] znači odgovornost, ispuniti obećanja koja smo dali svojim građanima.

Svatko od nas ima slobodu izbora, slobodu izbora da svojim djelovanjem ide u pravcu puta rušenja ili u pravcu puta napretka. Gledati u retrovizor da se slikovito izrazim zbog sigurnosti i pouka nekad nije loše, ali oni koji samo gledaju unazad, oni koji ne doprinose razumijevanju problema, oni koji ne doprinose rješavanju problema zapravo čine jednu stvar, a o čemu upravo ti isti svo vrijeme progovaraju. Građani nemaju povjerenja prema politici i političarima, a svojom retorikom i svojim djelovanjem upravo doprinose da to povjerenje bude na što je moguće nižoj razini. Sebi nikad nisam dopustio da se uključujem u rasprave u područjima i temama koje ne razumijem. Međutim, fascinira me lakoća pristupa i angažmana i aktivnosti oko pojedinih tema a da u tim cipelama nikad nisu bili, nikad nisu hodali i nikad ih nisu nosili. Hvala poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega Sponza u stvari ovo nije replika. Ovo je samo da vam dam podršku ovoj vašoj stvarno konstruktivnoj i dobroj raspravi. Ovakva bi rasprava trebala biti kao što ste vi ovdje vodili, ne da politiziramo i radimo politikantstvo. Evo ovdje sjedi nas u stvari možda i većina nas čelnika koji vodimo jedinicu lokalne samouprave i vjerojatno se možemo jako dobro razumjeti, a to je i gospodin Klarić rekao i njegova replika nije bila replika, nego je išla ka onom dobronamjernom i slaganju sa vama, odnosno za sve ono što ste rekli. Rekli ste u jednom trenutku da nije dobro da imamo famu šerif i šerifi. To nije točno i to ste dobro govorili. I ja dam tu punu podršku tom vašem što ste izgovorili, ali i o onome što ste rekli da ne treba sve trpati u isti koš. Činjenica je da ima loših čelnika, da ima onih koji možda u potpunosti zavređuje da im se kaže da su šerifi. Međutim, ja bih rekao da su oni stvarno u manjini. Ni jednog načelnika ili gradonačelnika nisu birali ljudi, a da znaju da je loš, da je takav nekakav lokalni šerif. Ali ja bih još rekao par riječi vezano uz populizam. Evo nedugo sam čuo jednu anketu i natječu se tko od čelnika načelnika, gradonačelnika manje potrošio za reprezentaciju. Ja ne mislim da trebamo stvarno puno trošiti za reprezentaciju, ali bi bilo dobro da prestanemo sa takvim populizmom. Hajmo se natjecati tko je od čelnika napravio bolje i više projekata, tko je napravio više za djecu, tko je napravio više nogostupa ili cesta. Hajmo se u tome natjecati, a ne tko je potrošio manje za reprezentaciju.

Evo ja bih se referirao na tragu onog što, čega se vi jeste dotakli a to su ti negativni primjeri. Naime, u javnom prostoru dominiraju, a neću kazati isključivo ali ću koristiti riječ pretežito negativni primjeri. A zašto to govorim? Zato što zapravo sa negativnim primjerima i neprihvatljivim oblicima ponašanja stvaramo dojam u javnosti da to postaju i prihvatljivi oblici ponašanja. A koji je rezultat svega toga? Da mi postajemo društvo apsurda. I ovdje se nisu izgovarala imena i prezimena u dosadašnjoj raspravi ali stekao sam nekako dojam da na temelju pa gotovo isključivo jedne osobe se stvara dojam da su svi načelnici, svi gradonačelnici pa i svi župani stavljeni u isti koš i to je nešto što nije dobro. Dakle dok mi ne počnemo govoriti konkretno kroz jasne primjere, navodeći pa ako je potrebno i imena i prezimena. No apsolutno se slažem sa vama da puno je više onih načelnika i gradonačelnika koji nažalost ne mogu nikako izaći iz anonimnosti, dobiti prostor javnog, dobiti javni prostor. I lijepo ste rekli, svakoga dana mi koji smo, vi koji jeste još lokalni čelnici ili ja koji sam bio lokalni čelnik, uvijek smo razmišljali kako riješiti problem građana ali smo isto tako nakon odluke svakoga dana gledali te svoje sugrađane i odgovarali za odluku koju smo donijeli. A to je vrlo bitno.

Uvaženi kolega, vi ste u svojoj raspravi rekli kako ovaj zakon zapravo nema nekakvog bitnog sadržaja. Ja se sa time duboko slažem jer naime, dakle ove kozmetičke promjene u drugom čitanju i dalje ovaj zakon čine kozmetičkim nego čine ga banalnim, čine ga gotovo pa nebitnim za situaciju u jedinicama lokalne samouprave. Naime u situaciji kada imamo 576 jedinica lokalne samouprave od doslovce sa nekoliko stotina stanovnika do nekoliko stotina tisuća stanovnika sa gotovo jednakim ovlastima, ovaj zakon neće taj sustav učiniti funkcionalnijim. Ovaj zakon neće smanjiti razliku u fiskalnim kapacitetima općina i gradova. Ovaj zakon neće povećati kapacitet jedinica lokalne samouprave u privlačenju EU sredstava. I ovaj zakon neće učiniti lokalnu samoupravom ono što bi ona trebala biti a to je da bude decentralizirana kako fiskalno tako i funkcionalno. I zapravo što nam ovaj zakon govori?

Pa što se tiče ovoga što ste rekli, držim da sam bio vrlo jasan u svojoj raspravi kada sam obrazložio svoj kut gledanja same intencije predlagatelja ali ću ovu vašu repliku proširiti na način sljedeći. Apsolutno se zalažem za demokraciju, demokracija znači poštivanje procedura i propisa ali ono što ne podržavam je oblik anarhije. Govorimo o povjerenju, a zanemarujemo i svo vrijeme potiskujemo jednu elementarnu stvar. Načelnike i čelnike, tko bira? Biraju ljudi i to ga biraju direktno. I onda kažemo da čelnici provode samovolju i da zastupaju sami sebe. Pa valjda su te neke čelnike birali ljudi, ljudi koji žive u toj zajednici i ljudi koji prepoznaju rad tog lokalnog čelnika. Nikad za javnom govornicom to nisam rekao ali danas je netko spomenuo primjer Italije. A u internim krugovima kada bi mi želeći doseći oblik demokracije zašto ne primjenjujemo model koji je u zakonu u Republici Italiji što se tiče izbora vrlo jasan. Onaj tko dobije više od 40 i nešto posto od lokalnih čelnika automatizmom ima više od 50% svojih vijećnika u predstavničkom tijelu. Nama ljudi treba stabilnost. Mi svo vrijeme govorimo o rušenju. Ajmo malo mentalni kod okrenuti i idemo graditi ovo naše društvo da li sa lokalne do državne razine. I to je onda rješenje. I držimo takav jedan model nekoliko izbornih ciklusa i vidjeti da ćemo imati stabilnost. Ljudi ovdje prigovaraju a idemo ulagati energiju kako da rušimo, pa to nije dobar put.

Evo kolega, ja bih se isto sa većinom vaše rasprave mogao složiti, Ne slažem se u onom dijelu kada ste rekli da je ovaj zakon samo administrativno pitanje. U nekim dijelovima da, ali u onom ključnome a to je odnos predstavničkoga tijela, izvršnoga čelnika, dakle nije. Nije jednostavno dobar smjer niti dobra poruka za razvoj lokalne demokracije. Ograničavamo predstavnička tijela i to je činjenica, to je činjenica, objašnjenja s druge strane koja dobivamo sada ćemo ih natjerati na kompromis. A sami ste u svojoj raspravi rekli da su uspješne one lokalne jedinice gdje je uspio izvršni čelnik i predstavničko tijelo dobro surađivati, čak bez razlika na političke opcije. Ja sam to nekoliko puta i spominjao i na odboru i u raspravi. Dakle to je nekakav smjer. Pa ne možemo nekoga zakonski tjerati na kompromis, to je nemoguće, to je nemoguće. I nije dobra intencija zakona, nije dobra intencija ovoga zakona.

Naravno, ovo isto prozivati nekoga šerifima i ostalo što se je pojavilo od djela akademske zajednice ili djela zapravo medija, naravno da nije korektno, za nikoga to nije lijepo čuti tko je izabran kao čelnik ali moramo gledati sa pozicije vijećnika. Mislim da su vijećnici isto pa i od nekih zastupnika danas isto etiketirani kao ljudi koji nit ne čitaju niti ne proučavaju materijale, to je izuzetno nekorektno. Ja znam bio sam i vijećnik vladajuće većine, bio sam i oporbeni i znam koliko isto vijećnik može dati jednoga doprinosa razvoju jedne lokalne zajednice. Preostaje mi jedino da ponovim ono što sam prije rekao i iza čega čvrsto stojim. Faktor neuspjeha je čovjek, ključ uspjeha je čovjek. U lokalnim zajednicama gdje su pozicija i opozicija normalni, odgovorni, prije svega odgovorni, gdje su tamo radi građana koji shvaćaju da trebaju rješavati probleme, koji gledaju prema naprijed, oni su jučer takav profil će danas i takav profil ljudi će biti odgovoran i sutra. Slažem se da zakon mora stvoriti okvir koji je održiv i koji je provediv no međutim isto tako vratit ću se da je faktor neuspjeha čovjek. Nažalost u pojedinim sredinama gdje je prije svega vrlo niska razina samosvijesti kod pojedinaca teško da možemo očekivati i da ovaj prijedlog zakona koji sam argumentirao da osjećam i prihvaćam da uravnoteži taj odnos. Ne gledam ga isključivo na negativan način jer to rekao nisam. Dakle, sve će opet ovisiti o ljudima, vi kao lokalni čelnik to jako dobro znate i koliko imate umijeća i koliko ste spretan i koliko ste umiješan i koliko ste i odlučan u nekim trenucima jer biti čelnik znači preuzeti odgovornost, biti čelnik u nekom trenutku znato odlučno kazati i ne jer i ne je prihvatljiv odgovor ali toga se držati na način da iza toga stoje i argumenti i činjenice kojima će se da li pojedincu ili grupaciji kroz odgovore dati.

Gospodine Sponza, vi imate iskustva u vođenju lokalne samouprave, ako vi osobno tako i IDS kao stranka. Međutim zanima me u tom smislu vaše razmišljanje da li se ovim zakonom ipak na neki način ograničava demokracija? A zašto to pitam? Vijećnici neće moći srušiti gradonačelnika ako ne prihvati proračun, srušiti, evo kolega dobacuje, srušiti, nije stvar srušiti nego je pitanje sankcija. Znači ako gradonačelnik donese loš proračun, vijećnici imaju pravo glasati protiv tog proračuna. To je jedno pitanje. A drugo pitanje, teze ovog zakona jesu da automatski se mora ići na kompromise znači vijećnici moraju ići na kompromis jer ako ne idu na kompromis onda oni moraju ići na izbore. I ok, ja podržavam, treba biti kompromisa, treba gledati dugoročno i održivo, međutim znale su se dešavati situacije da vijećnici predlože amandman na proračun i gradonačelnik prihvati taj amandman i vijećnik podrži proračun i što onda, prvim rebalansom on promijeni taj amandman i kaže ipak nema novaca. Na neki način da li se sprečava ovim zakonom i takve manipulacije di načelnici, gradonačelnici isto manipuliraju? Vijećnik je spreman na kompromis, amandman se prihvati i poslije rebalansom se izbaci.

Dakle, spomenuli ste riječ manipulaciju, prihvaćanjem amandmana na prijedlog proračuna, davanjem podrške proračunu iz redova opozicijskih vijećnika. Što se mene osobno tiče jer ste i meni uputili to pitanje da me pitate za mišljenje, ja tako postupao nikad nisam i to je moj stav. Dakle, moraš biti prije svega odgovoran ali moraš biti i korektan. A ako si odgovoran i ako si korektan, postižeš nešto što je iz mog habitusa najvažnije u mom životu a to je povjerenje. Povjerenje je temelj i osnov u životu. Spominjali ste da su kontekstu razgovora išao u kontekstu kompromisa, ne, ja nisam spominjao riječ kompromis, ja sam koristio termin suglasje. Suglasje je jedna viša razina, suglasja po važnim pitanjima i suglasja po važnim temama i na početku ste rekli pitanje proračuna i ja jesam doista izrekao u svom izlaganju sa se osnažuje uloga predstavničkog tijela zato što predstavničko tijelo može putem amandmana mijenjati prijedlog proračuna te ga tako izmijenjenog donijeti neovisno o samom čelniku, ako sa čelnik povuče tada sam čelnik ide na izbore, prema tome to je argumentacija koja ako sam ispravno iščitao iz zakona, u samom konačnom prijedlogu zakona i stoji.

Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege zastupnici. Evo pred nama su izmjene Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi. Ja ću reći zapravo u hitnom postupku s obzirom na kratkoću koja postoji između prvoga i drugoga čitanja. Podsjetit ću vas da smo prvoga odgodili zbog nogometne utakmice, pa smo ga prolongirali neki dan zbog haških presuda. Evo vjerujem da ćemo danas uspješno završiti konačno ovu raspravu, da će biti treća sreća. Dakle, lokalna samouprava u Hrvatskoj kao i ostalim europskim zemljama je osnova i temelje teritorijalne politike i upravne organizacije zemlje. Dakle, ona je uistinu ona primarna razina vlasti koja je najbliža građanima. Ova Vlada u svom je programu navela da želi modernu, učinkovitu, brzu, transparentnu informatiziranu, inkluzivnu, depolitiziranu upravu. Dakle, ono što svi želimo ovdje, ali ovaj zakon nije zakon koji ide u tom smjeru. Radi se u suštini o jednom lošem prijedlogu zakona. Iz ove rasprave vidimo da dobrim dijelom komplicira cijeli proces funkcioniranja lokalne samouprave i najvažnija ona izmjena koju donosi, a koja se uporno kroz medijske istupe predlagatelja nastoji nekako kamuflirati nemušto pojašnjavati, vaditi se situacija, dakle jeste da u slučaju da predstavničko tijelo ne podrži proračun kojeg je predložio općinski načelnik, gradonačelnik ili župan raspustilo bi se samo predstavničko tijelo, a lokalni čelnik bi ostao obnašati vlast unatoč tome što je očito da nema većinu u predstavničkom tijelu građana. Dakle, ono što će vam građani reći, izvući iz toga unatoč drukčijim tumačenjima koje ovdje imamo.

Dakle, možemo reći da bi lokalni čelnik dobio veliku moć, a predstavničko tijelo bi zapravo izgubilo dobar dio svojega postojanja i mogućnosti da predstavlja volju građana. Evo čuli smo danas i ovdje da je predstavničko tijelo u jednu ruku i kolegijalno tijelo s čim se ja nikako ne bih složio jer ono ipak donosi najvažniji financijski dokument, odnosno najvažniji dokument koji ima jedan grad, općina ili županija. Dakle, ovo je ključ ovoga zakona i badava vam zapravo sva ostala pojašnjenja. A obrazloženje koje smo dobili prvo stabilnost. Dakle, ukoliko ovo ne donesemo očekuje nas velika nestabilnost u 2018. godini, odnosno potencijalnih 150 prijevremenih izbora, iako je zapravo godišnje prosjek prijevremenih lokalnih izbora od 2009. do danas bio 9. Ja znam brojne primjere gdje je zapravo ova promjena donijela i napredak lokalnim jedinicama. Previše ovdje generaliziramo situaciju, dakle da sami izbori donose blokadu za određene projekte za lokalne jedinice. Ali u redu. Navodna korist za građane to mi nikako nije jasno dok tim istim građanima kroz ovaj zakon dijelom ograničavamo i pravo zapravo na lokalnu samoupravu. Racionalizacija sustava lokalne i područne samouprave koja se također spominje u obrazloženju. Kako to objasniti? U situaciji izrazito centralizirane zemlje preglomazne lokalne samouprave raspolaže sa nekih 10 do 15% prihoda koji se ubiru na njezinom području sa ogromnim razlikama u fiskalnom kapacitetu kojega evo reći ću ovdje malo ipak ublažava novi Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne samouprave koji moram reći da je daleko bolje pripremljen u odnosu na ovaj zakon mi zapravo osim ove suštine uvodimo neke tehničke izmjene koje su već bile ovdje spominjane. Dakle, skraćuju se rokovi. Jasnije se definiraju određene stvari poput grba, prava. Evo imali smo i raspravu oko prava na naknadu po sjednici, izostanak sa radnoga mjesta radi prisustva na Gradskom vijeću, Općinskom vijeću ili Skupštini i zapravo kroz to kao sad mi postižemo da je ovaj zakon izuzetno demokratičan. Kako?

Ako smo u osam godina imali dva pokušaja a oba su završila zapravo neuspjehom ove inicijative za opoziv, znači da je taj opoziv praktički nemoguć. Ne možemo ovo predstaviti kao nekakvu veliku izmjenu. Decentralizacija puno se priča o njoj, ona se uvijek navede u svakom zakonu koji se odnosi na lokalnu samoupravu. Ali ovaj zakon na žalost nema niti D od decentralizacije. Kako ćemo napraviti tu decentralizaciju ako ne radimo one analitičke važne stvari, dakle praćenje podataka troškovima, kadrovima, inicijativama. Što nam je sa Strategijom razvoja javne uprave za razdoblje 2015., 2020. evo koja je usvojena u Hrvatskom saboru 2015. godine. Dakle, o tim pitanjima ovdje ne raspravljamo. Kolegice i kolege, građane prvenstveno zanima kakvu kvalitetu će dobiti od strane svoje gradske, općinske ili županijske uprave a ne način na koji će birati čelnika i kako će ga smjenjivati. Mi gubimo povjerenje. Pogledajte kako pada izlaznost na lokalne izbore. Je, ja to isto pozdravljam, ali izlaznost na žalost je pala, pala je izlaznost na lokalne izbore. Zbog čega? Pa jel' su nam važne stvari van fokusa? I dok se mi ovdje prepiremo da li se jača izvršna vlast, da li se jača predstavnička vlast. Umjesto da uključujemo građane u procese odlučivanja kroz određene stvari koje možda treba ozakoniti e-referenduma, e-savjetovanja koji je jedan dobar naravno napredak unaprijed, korištenje još više društvenih mreža. To je jedan trend lokalne samouprave u Europi, a mi dovodimo do apsurda nešto što je važno samo nama. Građani u svakoj lokalnoj zajednici jednostavno moraju imati mogućnosti realne participacije u odlučivanju, u odlučivanju koje u demokraciji kompleksno, kompleksno i građani ne smiju biti taoci nemogućnosti lokalnih političkih aktera, njihovih prepucavanja. Prevelika koncentracija moći izvršnih čelnika na žalost dovodi naravno uz slabe nadzorne mehanizme, otvara prostor za korupciju.

Svi čelnici idu na izbore i dobivaju te izbore sa svojim timom. Taj tim je zapravo njegova lista za vijeće ili skupštinu. A ukoliko su građani odlučili dati povjerenje nekoj ili više drugih lista i čelnik mora to jednostavno poštivati i napraviti kompromis na dobrobit grada, općine ili županije. Isto tako i vijećnici. Ukoliko se ne mogu dogovoriti, onda na izbore moraju istodobno jedni i drugi. To je demokracija. Ona tako funkcionira. Nije idealna, ali kažu da je najmanje loš sustav kojeg poznajemo. I zato nemojmo kroz zakon raditi prisilu da netko radi kompromise. Onaj tko želi raditi, odnosno onaj koji želi graditi taj će i graditi i bez zakona, a onaj tko želi razgraditi taj će to učiniti usprkos zakonu. Kroz ovaj zakon na žalost mi slavimo demokraciju na onoj razini gdje je ona najtanja, gdje je još uvijek krhka, a to je lokalna demokracija. Dakle, idemo u koliziju sa Ustavom koji jasno kaže da se pravo na samoupravu ostvaruje preko lokalnih odnosno područnih predstavničkih tijela. Idemo u koliziju sa odredbama Europske povelje o lokalnoj samoupravi koja kaže također da će se ova prava provoditi preko vijeća ili skupština koji su sastavljeni od članova izabranih na slobodnim izborima. I koje nam je zapravo opravdanje za sve ovo? Opravdanje da će se to u konačnici dovesti do smanjivanja mogućnosti učestalog održavanja prijevremenih izbora. A hoće li zaista? Hoće li ovakav nejasan zakon koji će zapravo smanjivanjem uloge lokalnog vijeća, još jedanput ponavljam ili kako naši kolege kažu iz vlasti, ali neki i iz oporbe, da se Vijeću zapravo povećavaju ovlasti dovesti do toga, znači do smanjivanja mogućnosti prijevremenih izbora. Pa možda i neće, možda i neće nego će se možda samo taj proces odužiti na cijelu godinu. Dodatno će rasti jaz između lokalne vlasti i građana, a lokalne vlasti su i vijeće i čelnik. Sumnje da, sumnje imamo koji prate ovaj zakon od početka i od brojnih zastupnika i od strane medija, a to je da je rađen za neke gradove ili za sasvim određeni grad u kojem ovakav zakon odgovara čelniku. Ovakav zakon ne možemo podržati, jer još jedanput ponavljam nije u interesu ni građana, ni političkih procesa kao takvih u lokalnim jedinicama, a niti razvoja lokalne demokracije sa kojom je u dubokoj suprotnosti. Gradska vijeća još više ostaju samo dizači ruku i umjesto da ih jačamo mi ih slabimo ovim prijedlogom zakona. Dakle, ova dioba između izvršne i predstavničke vlasti jednostavno mora funkcionirati i na lokalnoj razini jer u suprotnom nemamo niti te potrebe da sa predstavničkim tijelima možemo imati onda na čelima lokalnih i područnih jedinica vladare sa apsolutnim ovlastima koji ne odgovaraju nikome i nitko ih ne kontrolira. Nadam se da to nije ovaj korak.

Nekoliko je bilo i vremenski malo, ali dobro, dozvolit ću ih sve. Poštovani potpredsjedniče Sabora, kolega Vešligaj. Dakle, slažem se sa dosta toga što ste naglasili, što ste rekli. Kazali ste u jednom trenutku da ovaj zakon ne ide u smjeru veće demokratizacije. No, čini mi se da niste dovoljno naglasili činjenicu, dakle čuli smo u mnogo rasprava dakle da je čelnik taj koji je izravno biran, da je izravno izabran od strane građana.

Dakle, da nije samo čelnik taj koji je biran i da je to zapravo volja građana ili volja građana. Zbog čega sad idemo u ove izmjene i dopune zakona koje zapravo vode u slabljenju te pozicije, koje dovode zaista do manje demokratizacije. Što ostaje u djelokrugu rada predstavničkog tijela? Koje su ovlasti i čime zapravo je garantirana kvaliteta sada rada jednog predstavničkog tijela, odnosno neke jedinice lokalne uprave i samouprave. Evo to je ono moje pitanje dakle kako sada se tumači kako će se postići veća i hoće li se postići veća kvaliteta djelovanja i čelnika ili predstavničkog tijela. Pa evo mislim da sam vrlo jasno u raspravi istaknuo koji je značaj predstavničkog tijela zapravo zato sam i citirao određene odredbe i Ustava i Europske povelje o lokalnoj samoupravi. Netko je ovdje rekao, jedan čovjek ne može ništa ali jedan čovjek može sve. Gledajte, taj jedan čovjek uvijek ide ono što sam rekao u raspravi, uvijek ide na izbore sa određenom ekipom ljudi, sa tim, to je sasvim jasno. Ukoliko ne okupimo dobre i kvalitetne ljude oko sebe, teško da ćemo imati uspjeha, ne samo u vođenju lokalnoj jedinica, nego općenito, u životu, poslovnome svijetu. Dakle, u ovoj situaciji, zapravo mi ovdje, te ljude na neki način i derogiramo. Zbog čega? Imati ćemo problema, evo netko je također danas spomenuo kako ćemo naći ljude koji će se kandidirati na čelne funkcije? Zbog čega će oni ići … [[Govornik se ne razumije.]] ako ne može o ničemu odlučivati? Čemu onda to? Čemu uopće biramo vijeća, skupštine? Promijenimo onda skroz model i onda ćemo morati krenuti mijenjati Ustav, onda ćemo morati pokrenuti valjda i ovaj, izmjenu Europske povelje o lokalnoj samoupravi. Ona tako funkcionira u EU. Na uključivanje ljudi, na participaciji, u današnjem svijetu modernih tehnologija, puno je lakše postići participaciju građana nego što je bilo to nekada. Puno je lakše održavati i e-referendume, puno je lakše kroz društvene mreže doći do određenih informacija. To može biti uvelike pozitivno. Može biti i ponekad negativno i tome smo isto svjedočili.

Znači pročelnik nekog upravnog odjela, u županiji, gradu ili općini. Tko je taj čovjek? To su ugl. županovi ili gradonačelnikovi ljudi, koje je on sam sebi tamo postavio i taj čovjek bi, znači do idućih izbora opet provodio politiku čelnika koji je do tada bio i koji bi trebao ići na nove izbore ili na referendum ili nešto. Smatramo da to nije dobro i da to ne može biti tako u ovom zakonu, da se to može, mora maknuti, s obzirom da je ovdje naveden i ured državne uprave, tj. osobe iz ureda državne uprave, što smatramo da je dovoljno, jer ovakvi slučajevi se ne dešavaju svaki dan i oni se vrlo rijetko dešavaju i smatramo da ured državne uprave svakako može to pokriti i da nikako čelnik nekog tijela ne može biti imenovan za povjerenika i provoditi politiku i dalje toga čelnika određene jedinica lokalne samouprave ili regionalne koji je zbog svoje krive politike i došao u situaciju u koju je došao. Pa evo, s obzirom da ste se dotakli ovoga pitanja povjerenika, ja ga nisam spominjao u raspravi samoj. Ono što mi nije jasno, kako povjerenik zapravo može biti državni službenik. Znači šta, imamo onda državne službenike koje ne rade svoje poslove? Ako je taj državni službenik zaposlen na određenom radnom mjestu, na koji način on može obavljati funkciju povjerenika? Ne razumijem to, ne razumijem to, jer imamo očito viška državnih službenika pa ih možemo raspoređivati. Tako da i naravno, ovaj problem da povjerenik može imenovati bilo koga. Dakle, ne znam, ispada da će sad državni službenik ili lokalni službenik koji će biti imenovani za povjerenika, može bez ikakvog, nekakvog demokratskoga legitimiteta, dobivenog u lokalnoj zajednici, imenovati druge lokalne službe. Mislim to je isto također, nažalost, udar na ovaj razvoj lokalne demokracije koja je u opasnosti u Hrvatskoj, to je činjenica sa ovakvim usvajanjem zakona. Još jedanput ponavljam, smjer koji smo si utvrdili ovdje, nije dobar i ovo treba mijenjati.

Kolega, pardon, uvaženi kolega Vešligaj, htio sam vam reći jednu misao, a to je da je u cijeloj Europi, pa usudio bi se reći i šire, na dijelu jedna centralizacija moći. Znači to nema sad veze sa nekom općinom u Hrvatskoj ili nekim gradom, to je jednostavno širi politički program. Cilj je sve staviti pod jednu kapu, cilj je u suštini, koncentrirati moć, odnosno, vlast u ruke što manjeg broja ljudi. E sad, taj cilj je u suprotnosti s ciljem demokracije, međutim, iz naravi financijskog sustava, koji je postavljen na način da je nekolicina, apriori ta koji posuđuje novac, a mi svi ostali uključujući državi, ti koji smo ovisni o njegovom posuđivanju, automatski zapravo kreditor ima svu vlast i on zapravo kontrolira i medije i politiku itd. Ja se s vama slažem, u smislu da sam protiv centralizacije te moći u rukama jednog pojedinca, međutim, moje protivljenje, nadilazi tu nadilazi tu razinu i ja dovodim u pitanje ne smo to nego i općenito centralizaciju moći i vlasti. A vi u SDP-u nažalost podržavate taj kreditni sustav gdje je novac dug, gdje je HNB mjenjačnica, gdje se krediti ne mogu vratiti, gdje su svi, zapravo 99% društva je u ovisnom položaju i nije slobodno.

Kolega Pernar, evo otišli ste malo u ove globalne tokove kako vi to inače volite u svojim raspravama, naravno to je demokratsko pravo, ovo je tema sad lokalna samouprava. Dosta sam povlačio paralelu sa zemljama EU, naravno ne sa svima. Samo visoko decentralizirane zemlje su zapravo zemlje koje su postignule onaj istinski razvoj, govorim naravno o zemljama s kojima se Hrvatska može uspoređivati, dakle veličine Hrvatske a spomenuti ću evo Skandinavske zemlje, možda primjer Danske i Irske, možda koja je također provela jednu uspješnu decentralizaciju.

I ovo je također, ja ću reći jedno kršenje, kršenje ovoga načela. Također i to. A ovo ostalo šta ste spominjali, da imamo koncentraciju moći u cijelom svijetu ali prvenstveno možda toga financijskoga kapitala mislim da ipak još uvijek lokalna samouprava radi one stvari koje izravno utječu na građane i još uvijek građani dobrim dijelom imali ste i unatoč tome što opada ovaj izlazak na lokalne izbore ali to je upravo zbog ovakvih loših zakona i ovakvih loših poruka koje mediji šalju.

Uvaženi kolega, vi ste u svojoj raspravi govorili o ključnoj intenciji, dakle o ključnom uvjetovanju ovoga zakona koji nam nudi Vlada a to je dakle da ovaj zakon zapravo želi stvoriti sigurnost, stabilnost, odnosno ravnotežu između predstavničkog tijela i predstavnika izvršne vlasti. To se ovim zakonom nažalost neće dogoditi, dogoditi će se sasvim suprotno. Naime, preslikajmo to na lokalnu razinu. Ok, neće biti veliki broj izvanrednih izbora, nije ih bilo ni do sada, neće biti izbora iz tog razloga jer općinsko vijeće, gradska skupština, odnosno županijska skupština zasigurno neće rušiti proračun s obzirom da bi u tom slučaju ona sama išla na izbore a ne sam predstavnik izvršne vlasti. Upravo iz razloga što oni nemaju obavezu Zakona o financijskom odgovornosti oni će dakle vjerojatno nebuloznim ili nerealnim amandmanima pokušati prisiliti predstavnika izvršne vlasti da povuče proračun. Dakle neće predstavnici, znači načelnici, župani, gradonačelnici, neće povlačiti proračune jer bi tako samo oni išli na nove izbore. Dogoditi će se zapravo da će načelnici, izvršna vlast zapravo će u narednom periodu će odustajati od tih amandmana, ti se amandmani neće realizirati jer načelnik, odnosno predstavnik izvršne vlasti mora poštivati Zakon o fiskalnoj odgovornosti. Dogoditi će se još veći jaz, još veći sukob između, s jedne strane predstavnika izvršne vlasti i predstavničkih tijela. Ali ako je to bila intencija ovog zakona onda ja stvarno ne znam. Pa evo, kratko samo, da, dobro ste rekli, jaz će, sigurno će se stvoriti između predstavničkih i izvršnih tijela, mi ga zapravo stvaramo kroz prijedlog ovoga zakona. Dobrim dijelom kompliciramo cijeli sustav lokalne samouprave kojega bi valjda trebali pojednostavljivati da bude čim razumljiviji građanima a sad kada idete čitati samo ovaj zakon, ove izmjene, vi se u tome također izgubite. Nije dobra, još jedanput ponavljam poruka koju šaljemo građanima na ovaj način, trebali bi raspravljati o onim stvarima koje se tiču života, boljega života građana u lokalnim jedinicama a ne da svakih nekoliko godina mijenjamo zakon koji se odnosi na to na koji način će se birati njihovi predstavnici, na koji način će se oni smjenjivati i onda da oni moraju to slušati ovdje kako mi raspravljamo satima u Hrvatskom saboru. Hrvatska je centralizirana zemlja, Hrvatska nije krenula u onom pravom smjeru decentralizacije, to su politike o kojima se treba ovdje raspravljati i o kojima trebamo govoriti. A ovakav zakon niti malo ne ide u tome smjeru.

Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Da, stalno se poteže, odnosno u većini rasprava se poteže kako se neće moći smijeniti lokalnog čelnika. A ja si onda postavljam pitanje a zašto bi smjenjivali lokalnog čelnika. Stvarno ne vidim razlog da li mi hoćemo donijeti zakon po kojem ćemo smjenjivati lokalne čelnike ili želimo donijeti zakon po kojem ćemo ih birati i omogućiti im da oni rade. Postavlja se stalno i neko pitanje o tome da li lokalni čelnik ima odgovornost, kome ima odgovornost, pred kime ima odgovornost, da li on radi nešto sam da nitko drugi ne zna. A što to lokalni čelnik radi da nitko drugi ne zna? U krajnjem slučaju ako već i nema poglavarstva, ako nema kolektivne odgovornosti, pa imamo mogućnost i to velika većina lokalnih čelnika i koristi da saziva javne kolegije sa pročelnicima, sa svojim službama i da javno prezentira sve ono što radi, u krajnjem slučaju zar lokalnom čelniku nije i interes prezentirati sve što radi? Pa naravno da jest jer ni jedan lokalni čelnik sigurno ili rijetki nemaju interes da naprave što više za svoju sredinu i da to sve prikažu svojim građanima ako žele dobiti možda sutra na izborima opet povjerenje ili žele u krajnjem slučaju svoj mandat da tako kažem označiti uspjesima na svojem radu na političkoj sceni. I stvarno mi je smiješno više slušati ovo kako smijeniti lokalnog čelnika, nećemo ga moći smijeniti, nećemo ovako, nećemo onako. Ovo govorim kao čovjek koji je bio lokalni čelnik i sada govorim u interesu koji jesu lokalni čelnici, ali govorim i u interesu građana u krajnjem slučaju. Dakle, hrvatski građani vole neposredno birati, vole birati ime i prezime. I ja ne vidim nikakvog razloga zašto bi to bilo loše. Kao što ne vidim u stvari nikakav problem u tome da lokalni čelnik ima odgovornost i obavezu i da on u krajnjem slučaju može donositi odluke. Nekakva kolektivna upravljanja, kolektivne odgovornosti vrlo rijetko ili skoro nikako ne donose napredak. Stvar je o onome što je govorio kolega Sponza. Da li smo mi svjesni koliko su ti lokalni čelnici razno raznim zakonima, pritiscima, izvitoperenim često činjenicama, istinama pod pritiscima medija u stvari izloženi i koliko u stvari zbog svih tih sa strane razloga ne mogu provesti mnoge stvari koje bi normalno proveli da recimo upravljaju nekom privatnom firmom, privatnom tvrtkom, sasvim drugačija priča. Odnos vijeća ili skupštine na razini županije i lokalnog čelnika, hajde nemojmo biti djeca. Svi mi imamo dovoljno iskustva u tome. Onaj načelnik, gradonačelnik ili župan koji nije u stanju osigurati većinu u svojem predstavničkom tijelu ne treba ni biti lokalni čelnik kratko i jasno. S druge strane, svaki lokalni čelnik si normalno želi napraviti većinu u svom predstavničkom tijelu. I sada stavimo se u situacije donošenja odluka na predstavničkom tijelu, hajde tu ima načelnika, gradonačelnika, ima onih koji su bili, ima onih koji će i biti, ima onih koji jesu. Hajde budimo realni što je to što to vijeće ili skupština toliko jako donosi?

Nema je. Kad dođe odvjetništvo, KRIM policija, razno razne službe, svi dolaze lokalnom čelniku. On je za sve kriv. Nitko ne ide pitati ni jednog vijećnika ništa i ne možemo stavljati u isti omjer dok je takav zakon, a uvijek je prva osoba uvijek odgovorna, ona je uvijek kriva. Ona je uvijek kak' se to kaže u Hrvatskoj to je zanimljivo. Kad nešto dobro se napravi onda su svi zaslužni, kad se nešto ne dobro napravi onda je kriv jedan. Uvijek je to lokalni čelnik jer je izložen, jer je stalno pred ljudima. Ovaj zakon, ove izmjene zakona realno gledajući neće donijeti nešto mnogo toga novog. Nazvan je lex šerif totalno pogrešno, totalno krivo. I ja ne znam da li oni koji govore lex šerif čitaju isti tekst koji sam čitao ja, koji smo čitali svi. Ja ne znam. Uglavnom ja sam najprije rekao na Odboru za lokalnu samoupravu da je ovo lex predstavničko tijelo, a onda sam u stvari još malo analizirao i rekao da je ovo lex dogovor i to samo u jednom dijelu. U onom dijelu kod donošenja proračuna gdje sada lokalni čelnik ne može iscenirati, isprovocirati izbore i za sebe i za predstavničko tijelo, a znamo kako su završavali. Kad god je neki lokalni čelnik isprovocirao izbore nedonošenjem proračuna većinom je na narednim izborima on pobijedio i dobio većinu u vijeću ili ona. Govorim sada u jednom i drugom rodu. Sada se to onemogućuje. Dakle, onemogućuje se lokalnom čelniku da isprovocira prijevremene izbore ovim zakonom, jer ne može povući proračun i ne može ga, dakle ne predložiti. Ako ga želi donijeti, ako nema većinu u vijeću mora se dogovarati sa vijećem. Mora postići dogovor, mora postići sporazum da bi mogao funkcionirati. I u tom dijelu po meni zakon nije loš. Ja bih osobno volio a ministar je najavljivao da će se ići na novi zakon, cjelovit, da je ovim zakonom bilo riješeno i pitanje onoga što sam govorio u raspravi u prvom čitanju, da se ograniči broj profesionalaca i u malim općinama i u gradovima.

Osobno se odlučuje hoće li ili neće ili u nekom malom gradu, a Hrvatska jest država malih gradova da budu tri profesionalca. Čemu? Koliko to košta? Znate koliko košta? Oko 300 tisuća kuna jedan godišnje puta 4 godine milijun 200. E to je recimo nešto što mene malo pecka i nije mi drago da to nije ugrađeno u ove izmjene zakona, da se ograniči taj broj. I morat ćemo doći do toga, morat ćemo ozbiljno razmotriti i tu situaciju u Hrvatskoj i vidjeti u kojoj jedinici lokalne samouprave uopće može biti profesionalac i u kojoj jedinici lokalne samouprave može biti i koliko profesionalac? To su stvari gdje bi se izravno moglo utjecati na ono što vjerujte često puta muči hrvatske građane i što na neki način osiromašuje proračun jedinica lokalne samouprave. Govorilo se i o pročelnicima i o mnogim stvarima. Pa pročelnik za financije je odgovorna osoba. Svaki pročelnik je odgovoran za svoj resor, ali pročelnik za financije je isto odgovorna osoba koju kaži Zakon o odgovornosti kod izvršenja proračuna i donošenje proračuna, Zakon o fiskalnoj odgovornosti. Znači jest da je on profesionalac i da je izabran, dakle, ne može ga se mijenjati, nije na mandat, ali njega kači zakon isto tako i sigurno da mu nije u interesu da dozvoli nekom lokalnom čelniku, da on ne znam radi neke prevelike gluposti koje bi kačile onda i tog pročelnika koji je tamo. Dakle, imamo mi tu osigurača i kažem, da jednostavno, imamo situaciju da često puta su lokalni čelnici stvarno izloženi svemu i svačemu, onemogućeni u principu onom nesmetanom svojem radu i nemojmo stvarati sliku u ovoj sabornici u Hrvatskom saboru, prema lokalnoj zajednici i prema ljudima koji su tamo birani, da su to neki ljudi koji čine neko zlo. Nemojmo bez obzira u kojoj stranci bili ili bili nezavisni. Nemojmo zato jer ponavljali ste mnogi vi to u raspravama, ponoviti ću i ja. To su ljudi koji su najviše izloženi, očima neposredne javnosti, očima svojim sugrađana, koji s njima idu na kavu, koji se s njima sreću. Koji oni primaju za rukav i pitaju zašto to i to nije napravljeno. I nemojmo onda odavde slati sliku da su to neki negativci. Nisu negativci, nisu negativci. Svaki čovjek koji se na lokalnoj samoupravi, izloži svoje ime, je čovjek koji je dao sebe.

Zato nije dobro, kad se šalje ovakva poruka. I ponavljam i time ću i završiti, prestanimo tražiti način kako smijeniti lokalnog čelnika. Nađimo način kako mu omogućiti da može biti efikasniji, kako bi napravili više za sebe, svoju sredinu, svoje sugrađane i za RH. Mi ćemo podržati kao Klub izmjene ovog zakona. Hvala lijepo. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pitali ste kolega Hrg na početku izlaganja, zašto bi uopće netko htio smijeniti lokalnog izvršnog čelnika. To je bilo vaše pitanje. Ja bih rekao prije svega da poštujem veliki broj načelnika, gradonačelnika i župana koji časno i odgovorno obnašaju svoju dužnost, kao i mnoge druge osobe u drugim profesijama. Ali, stara je narodna izreka, u svakom žitu ima kukolje. Kad je naprosto postoje situacije, kada neki izvršni čelnici ne rade u skladu sa zakonom, ili postoje neke druge okolnosti, koje bi dovele u pitanje njihovu vjerodostojnost, integritet, sposobnost za obavljanje službe. Navesti ću vam nekoliko razloga koji bi mene navodili kao vijećnika u nekom predstavničkom tijelu, da dignem ruku za pokretanje postupka opoziva.

Potvrđena optužnica suda za kazneno djelo. Određeni moralni ili etični razlozi, koji bi bili nesporni. Dakle, u takvoj situaciji, da ne navodim sada dalje, jer za to nemam vremena. Imate jednog čelnika u jednoj županiji u kojoj vi nemate zbog nekih možda etičkih razloga mogućnosti kako utjecati na to da podnese ostavku, osim da ga predsjednik stranke zamoli da bude odgovoran prema dužnosti koju obnaša i da zapravo u skladu s time postupi. Dakle, da etički postupi jer ne postoji ni jedan zakonski mehanizam, da ga se razriješi dužnosti u situaciji kada mu to kaže i predsjednik stranke. Kolega Podolnjak, sveo ovo što ste vi nabrojili, je sasvim u redu i to su situacije i slučajevi kada se i kreće u postupke razrješenja.

Mi smo skloni ljude javno osuditi, optužiti, maltene, i strpati u zatvor, a na kraju nisu ništa krivi. A što onda? Nabacivali su se blatom na mene, toliko puta da sam, maltene ono, ko zemljani čovjek hodao. Sve to treba izdržati i govorim iz tog ugla, više to nisam. Ali, svejedno znam što znači biti lokalni čelnik, i svakom onome tko je izabran, čestitam kao prvo da se je kandidirao i želim mu da uspije, jer znam kako je to teško. U krajnjem slučaju, vrlo su mali broj u promilima se može mjeriti ljudi koji ne bi i sami odstupali u nekom od tih težih slučajeva sa tih dužnosti. Tako da, kažem, nemojmo zakonom nametati želju kako smijeniti čelnika. Dajmo tim ljudima koji su građane izabrali, pružimo priliku da mogu nešto napraviti u svojoj sredini jer stalno ih sotoniziramo. Slušam u ovoj sabornici već više od 5 godina, stalno sotoniziranje lokalnih dužnosnika. Pa pobogu dosta više toga. I uvijek govorim ono šerif, šerif je pozitivac, s druge strane je razbojnik, tako je bar u kaubojskim filmovima.

Izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovane kolegice i kolege zastupnici, poštovani ministri, državna tajnice. Pa evo vrlo brzo nakon, stvarno brzo nakon prvog čitanja imamo i Konačni prijedlog zakona u drugom čitanju. Mislim da je tehnički odrađen jako veliki posao pripreme i obrade zakonskog teksta pa treba pohvaliti u tom smislu ministra i stručne službe u ministarstvu. Mada, mislim možda da bi bilo politički mudrije da ovaj konačni Prijedlog zakona imamo nakon ove godine recimo u 1. mjesecu. Pa bi, vjerujem većina kritika koje smo čuli ovdje da se on radi za nekog, da se spašava nekog, bile puno blaže ili zapravo uopće ih ne bi bile. Evo kao što sam rekao, tekst za drugo čitanje je pripremljen, imamo određene izmjene i čak sam primijetio i usvojeni su neki prijedlozi opozicije što svakako treba pohvaliti predlagatelja. Ja sam se u prvoj raspravi fokusirao bio na ono jedino zapravo stvarno što je tu bitno u odnosu na cijeli zakon koji zapravo je pred nama a to je odnos tog predstavničkog tijela i gradonačelnika. 16 godina smo imali jedan model, nakon toga smo imali različite modele. Nekako mi se čini i kroz prvu raspravu a i ovdje sada u drugoj, u raspravi u drugom čitanju većina prisutnih načelnika i gradonačelnika ili bivših načelnika i gradonačelnika zapravo najsklonija modelu koji je bio od 2009. do 2013. kada smo imali model da samo predstavničko tijelo ide na izbore u slučaju neusvajanja proračuna. Meni je to razumljivo i shvatljivo ali mislim da ta ravnoteža ipak nije postojala između ta dva tijela i da je nekako pravednije bilo da se taj odnos promijeni. Jer činjenica je da je načelnik mogao zloupotrijebiti svoje ovlasti i povući proračun ili ga ne predložiti. To su bili ekstremni primjeri kojih nije bilo puno ali ipak ih je bilo. I u tom periodu dakle kada je samo predstavničko tijelo išlo na izbore imali smo negdje 20-ak neusvajanja proračuna i samim time privremenih izbora. Da li i koji model usvojiti, po meni je čisto stvarno političko pitanje, naše političko opredjeljenje što mi zapravo želimo. I kao što sam i u prvom čitanju rekao ako želimo da nemamo izbore, da nemamo privremene izbore, da ih svedemo na najbolju moguću mjeru mislim da će i stvarno biti rijetki onda je ovo najbolji model. Onda, vrlo, vrlo rijetko to će se dogoditi da predstavničko tijelo neće usvojiti proračun ili da će načelnik odlučiti da ga ne predloži pa da samo ide on. Dakle njih dvoje, dakle ta dva legitimiteta koja vuku jedan i drugi, dakle izvršno tijelo i predstavničko tijelo ići će dakle rijetko na provjeru, oni će jednostavno biti prisiljeni na suradnju. I to se neće morati samo očitovati na proračunima nego će se morati očitovati i na puno drugih, manje važnih odluka. Činjenica je da je postojeći model koji je sada na snazi, gdje se može, kada se ne usvoji proračun pa se ide na izbore, dakle i jedno i drugo tijelo, da su vijećnici većinom dakle su, vijećnici, odnosno vijeće bili krivi, zloupotrjebljavalo ovaj institut. To je činjenica koja je lako provjerljiva, oni su taj institut toliko u nekim jedinicama zloupotrjebljavali da je to išlo i do apsurda. Možemo uzeti samo za primjer Vrgorac gdje je bilo nekoliko izbora u ovom mandatu, skoro svake godine su bili izbori, što svakako nije bilo dobro za Vrgorac. Međutim, tek ako ovaj prijedlog zakona bude usvojen, tek kada odvrtimo cijeli, puni mandat moći ćemo ocijeniti i kakav je ovaj predloženi model. Ja sam i u prvom čitanju iznio svoje dvojbe i sada ću ovdje nešto ponoviti, dakle izražavam i dalje dvojbu da li je ovo najbolji model da riješimo sukob između načelnika predstavničkog tijela. Jer lako je dok je dobro, dok imamo dvije konstruktivne strane ali kada imamo dvije sukobljene strane koje ne popuštaju, mi imamo onda situaciju da jednostavno dolazi do toga da što god da načelnik predloži bude odbijeno ili bude izmijenjeno u znatno, u znatnom dijelu. I zapravo nemamo onda mehanizam na koji način to riješiti. Mislim svakako da će vijećnici u onim općinama, gradovima i županijama gdje načelnik, gradonačelnik i župan nemaju većinu ići na to da svojim amandmanima promijene proračun ali da i amandmanima mijenjaju sve odluke koje bude predlagati općinski načelnik, gradonačelnik i župan. Što se tiče izmjena teksta u odnosu, dakle na prvo čitanje mislim da je dobro da je predlagatelj brisao odredbu kojom je bilo utvrđeno da prijevremeni izbori se neće održati ako je 12 mjeseci do redovnih izbora a prestao je mandat dakle zamjeniku načelnika koji bi, koji je obnašao zapravo dužnost općinskog načelnika, gradonačelnika i župana iako bi benefit bio taj da ne bi imali prijevremene izbore a vrlo kratak mandat novo izabranog čelnika, mislim da je benefit puno veći da izbori budu jer ipak Vladin povjerenik nema te ovlasti kakve ima izabrani općinski načelnik, gradonačelnik i župan. Svakako izbora prijevremenih neće biti ako bi ti prijevremeni zbori padali u godini kada su redovni izbori.

Mislim da je to pravedan sustav. Činjenica je da stvarno ako se neki općinski načelnik, gradonačelnik ili župan dovede u situaciju da je 2/

Ono što vidim kao nedostatak ovog instituta je upravo, znači taj alat imaju i vijećnici ali sličan alat ili nekakav drugi alat neće imati načelnik jer će doći situacija takva da će načelnik htjeti ići na izbore ali zajedno sa predstavničkim tijelom kad vidi zapravo da svaki njegov prijedlog je ili odbijen ili je izmijenjen u znatnom obliku. Ono što je isto nedostatak ovog instituta je zapravo što mi nemamo prethodno iskustvo u ovom institutu opoziva putem referenduma, dakle otkad je on uveden mi nismo imali niti jedan referendum takvog tipa dakle nismo imali niti jedan opoziv. Za kraj smatram dobrim što nisu usvojeni prijedlozi koji su bili u prvom čitanju pa čak i na saborskom odboru koji se tiču amandmana na sam proračun. istina, postoji opasnost da taj proračun bude u znatnom djelu izmijenjen od strane vijećnika ali mislim da zakon o proračunu i sam proračun i mehanizam donošenja proračuna ima svoju logiku, da tu logiku treba pustiti i da vijećnicima ipak treba pustiti slobodu da predlažu amandmanima izmjene proračuna. Istina, kad malo razmislimo, mi smo jučer raspravljali o 150 proračuna, pitanje kako bi državni proračun izgledao da smo usvojili svih 150 proračuna, ali kažem, mislim da su to iznimno rijetke situacije i da ih neće biti. Kažem, ako se ovaj prijedlog zakona usvoji, mislim da prijevremenih izbora više neće biti, vjerujem da neće biti ni referenduma za opoziv, da će biti vrlo, vrlo ekstremne situacije da je 2/3 većina u vijeću protiv načelnika. Koliko ja pamtim, mislim da smo imali od poznatijih slučajeva samo situaciju u gradu Zagrebu kad je gospodin Bandić izašao iz SDP-a, onda je on praktički zapravo imao cijelu gradsku skupštinu protiv sebe ali onda zapravo nije bilo mogućnosti da ga se smijeni jer je na prijevremene izbore mogao ići samo predstavničko tijelo.

Hvala lijepo. Kolega Milošević, slažem se s većim djelom vaše rasprave ali prije svega osobno doživljavam i kao čelnik lokalne samouprave ovaj zakon jednim dobrim okvirom koji nas kao političare, kao čelnike tjeraju na suradnju, nema momenata koji nam nešto brane. Znači, slušali smo mi danas ovdje neke primjedbe recimo na naknade. Tko vijećnicima temeljem ovog zakon brani da rade za 0 kuna? Ili načelniku ili zamjeniku načelnika? Ne brani zakon. Ostavljamo prostor nek' se modelira dolje na lokalnoj razini pa ako oni misle da neće imati naknadu, nek' donese takvu odluku, jel' tako? Da li nas tjera odnos da se moramo međusobno rušiti? Ne tjera nas i daje mogućnosti i načelniku i predstavničkom tijelu da ostvare svoje politike. Ako ja ovo dobro razumijem. Znači ako si nezainteresirano vijeće i u kohabitaciji si sa čelnikom, onda se može dogoditi da nemaš nikakav interes i da te načelnik s pravom sruši. Pa ćemo tražiti novu većinu. Ali ako si zainteresirano vijeće, koje želi modelirati politike na lokalnoj razini, onda ćete lijepo dati amandmane na proračun, on će se ili usvojiti ili neće usvojiti ali nema čelnik više mogućnosti da nešto neće onda. Morat će surađivat s vijećem i dogovorit se oko tih amandmana, onda svi sudjeluju u modeliranju politike. Dosad smo imali jednostrani potez. Lokalni čelnik ne bi dao proračun, idemo svi na izbore ako mu to nije pasalo. Zašto? Znači, gledajmo stvarno onako kako piše. I idemo surađivati svi međusobno i nisam siguran da neće biti izbora, bit će izbora. Zašto? Jer referendum od 20% u malim sredinama omogućava bez problema raspisivanje referenduma. Hoće li se ostvariti referendumske inicijative, to je drugo pitanje ali zakonik ne brani. Mi smo do sada imali zacementirane neke stvari di se jasno znalo što smiješ, što ne smiješ pa bi se tako ponašali, znači gledajmo stvarno zakon onako kako je napisan i vidjet ćete da je ovo jako dobar zakon. Poštovani kolega Borić, pa ja se slažem s vama i smatram da treba ostaviti pogotovo u zakonima što veću i što širu slobodu jedinicama lokalne samouprave da svoje spolove i neke svoje odnose uređuju onako kako oni misle da je najbolje. Ipak, imamo i ovaj zakon koji je organski zakon kojim se uređuje ustrojstvo lokalne samouprave, kojim država intervenira u te odnose nastojeći postaviti neka okvirna pravila. I sad mijenjamo zakon jer je predlagatelj ocijenio da imamo previše prijevremenih izbora pa je odlučio intervenirati na način da smanji tu mogućnost da se i vijeće i gradonačelnik odnosno načelnik i župan prisile na suradnju s predstavničkim tijelom kako bi zapravo prijevremenih izbora bilo sve manje. Intervencije nisu poželjne ali su nekad potrebne.

Možemo mi upozoravati takve općine i gradove da osnuju odnosno da raspišu izbore za mjesne odbore a oni neće jer sankcija nema. Što se tiče referenduma, kažem, pozdravljam ovo što je u drugom čitanju uvedeno, mislim da je to dobro, nažalost kažem od 2009. pa na ovamo nemamo iskustva o referendumu za opoziv, imamo iskustva lokalnih referenduma, njih je održano negdje oko 11 od 2009. pa na ovamo i 2 su uspjela. Slijedeći Klub zastupnika je onaj Stranke rada i solidarnosti, Reformista i nezavisnih zastupnika u ime kojega će govoriti poštovani zastupnik Kažimir Varda, izvolite. Dakle da samo nekoliko natuknica dam. Prvo sam mislio uopće odustati nakon rasprave poštovanog zastupnika Sponze. Po meni je sve rečeno. Međutim, eksplodirao bi da ne kažem slijedeće. Lex šerif a čuli smo ovdje u saborskoj dvorani i lex Bandić. Gospodine ministre, vama se osobno obraćam, vi ste dali objašnjenje. Ako ste ovaj zakon pripremili i predložili zbog gradonačelnika Zagreba, gospodina Bandića, povucite ga.

Zašto? Zato ono što je rekao gospodin Sponza. Prvo, shvatili su da je djelokrug skupština ili vijeća određen Ustavom a odluke donose vijeća i te skupštine. Ne donose ih ni gradonačelnik ni načelnik ni župan. On ih samo izvršava. Istinabog i predlaže. I podvrgnut je kritici. I sutra amandmanima na proračun. A na kome je odgovornost? Na načelniku, gradonačelniku, županu. Kolektivno tijelo nigdje ne odgovara, pa ni u ovom Saboru. i onda imate situaciju da mi u tim vijećima, skupštinama preslikavamo situaciju iz ovog Sabora. Svak' može govoriti što hoće, svak' može predlagat što hoće, svak' može prozivat koga hoće, svak' može vrijeđati koga hoće bez odgovornosti. Bez odgovornosti. I preslikavamo tu političku situaciju iz Sabora u ta vijeća i skupštine i to je zlo. Zaboravljamo da su predstavnička tijela u općinama, gradovima i županijama na čelu sa izvršnim tijela bi zapravo trebali raditi u korist građana zbog kojih i jesu tu. Ja neću sad govorit da su oni izabrani neposredno i da iz toga imaju normalno imaju određena prava, ali vjerujte mi i veliku odgovornost za razliku od predstavničkog tijela. Imaju nadzor Državne revizije, imaju nadzor policije i Državnog odvjetništva. Ali mi smo naučili valjda da je presumpcija nevinosti nešto što ste nas ne tiče. To se nas ne tiče. Oblatimo ljude kao što to radimo i ovdje, a onda se gospodine potpredsjedniče s obzirom sa i vodite grupu za promjenu Poslovnika Sabora, a onda se kaže da možemo govoriti što nas god volja, možemo vrijeđati koga god hoćemo, možemo optuživati koga god hoćemo bez odgovornosti jer nas štiti imunitet k'o ličke medvjede. E kad bi tu odgovornost dopustili da, a pozivamo se narod i ovdje i u tim vijećima i u tim skupštinama, onda kad te narod tuži, izvoli pa se pred narodom brani tamo gdje je to mjesto a to je sud a ne saborska govornica i ne govornica općinskog vijeća, skupštine grada ili županija. Tamo se brani. I tu bi uozbiljili raspravu i u Saboru i u tim vijećima i u skupštinama. Bili bi odgovorniji. Uostalom naš Poslovnik mislim da su članovi ako sam zapisao u Poslovniku, više ne znam gdje sam zapisao ali nije bitno, član 23., 24., da, Poslovnika, uopće ne govori o tome da to mora biti praksa Sabora, ne govore. To smo mi izmislili štiteći sebe.

Danas smo bili svjedoci strašnih optužbi bez odgovornosti. Šta mislite da nas u općinskim vijećima, u županijskim skupštinama, gradskim vijećima ne slušaju?

Mi smo precrtali zapravo situaciju iz Sabora. Gospodine ministre, svejedno je po meni je li to 2/

Dakle, da ne ponavljam, mislio sam stvarno odustati, nakon kolege Sponze, pa i replike kolege Klarića na njegovu raspravu, jer stvarno nema potrebe, sve je jasno.

Samo jedna, evo samo želim dodati na ovo što ste rekli, kolega Varada, potpuno se slažem svime što ste rekli, ali ajmo još jedanput raščistiti ovu priču, radi čega ovaj zakon i zašto ga se ne može zvati ovako kako ste vi rekli. Ako netko pobijedi 5 puta, direktnim izborom ili izvješćem ili skupštinom. Sada čujemo da o svemu trebaju odlučivati građani. Pa tko je nekoga izabrao 5 puta, ti isti građani, sa cijelim životopisom, sa svim onim što si ti pred njih donio. I onda ti kažu, ti isti građani te ne mogu srušiti koji su te izabrali, jer evo taj zakon to nešto ne dozvoli. Pa ovaj zakon sve dozvali. Barem sam ga ja tako shvatio. I ima mogućnosti samo je pitanje, što želimo koristiti. Što želi skupština koristiti, vijeće, što želi čelnik koristiti ili njegov zamjenik ili što ja znam. Znači pozivati se na građane kad ti paše, pozivati se na njih opet kad ti ne paše, nije korektno. Jer netko je te čelnike birao, ti isti građani. Evo, slušamo od kolege Mosta, bez da si optužen, da te netko, zato što negdje piše u novinama, jer netko ne znam, nešto napravio, medijski se stvori neka slika, ti si kriv izvoli ča. Pa ljudi to ne prihvaćaju baš na terenu. Nije baš tako i što je suprotni učinak, baš oni koji su najviše bili u medijima, koji su optuživani su bez problema pobjeđivali. Hoćemo to priznati da je to tako.

Znači pustimo demokraciju, putimo neko iskustvo, koje će se desiti sada u 4 g. Vidjeti ćete da će biti izbora. Naime, nemam što dodati, osim da podcrtam, ako članovi predstavničkog tijela, i načelnik i gradonačelnik i župan shvate da su tu radi građana a to dokazuje praksa, da su neki načelnici, gradonačelnici i župani izabrani nekoliko puta, nekoliko mandata.

Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani ministre sa državnom tajnicom. Prvo i mene kao bivšeg čelnika općine vrijeđa ovaj naziv lex šerif, lex faraon, mislim da su to nazivi koji ne priliče onima koji su izabrani i koji obnašanju dužnost, načelnika, gradonačelnika i župana. Ali, istovremeno, i ovaj prijedlog ovog zakona i na niz ovih rasprava koje su sprovedene ovdje u Saboru, vidi se da još treba određenih dorada u ovom zakonu. Pa smatram da još neke dorade bi bile potrebne u ovom zakonu, jer moram upozoriti, da ukoliko znači postoji odgovornost čelnika lokalne samouprave, znači župana, gradonačelnika i načelnika, postoji fiskalna odgovornost, da on odgovara za izvršenje proračuna. U onoj sredini gdje ima većina načelnik, gradonačelnik ili župan, jasno da će to lako proći. Ali, u onim sredinama gdje nema većinu, gdje će biti određenih problema, može praktički vijeće ili skupština sa svojim amandmanima unutar proračuna promijeniti dosta toga u donošenju proračunu, jasno u onim granicama koliko je planirani proračun. I smatram da bi tu moglo doći do dosta velikih problema. I onda je tu odgovornost, jasno predstavničkog tijela i načelnika, odnosno, gradonačelnika koji je biran neposredno ispred svojih mještana. Znači da tu malo taj odnos velim, u onim sredinama gdje je ta većina, neće biti problema. Evo, mi smo tu, ne znam, netko je u svojoj raspravi, napomenuo i oko pročelnika u jedinstvenim uspravnim odjelima ili pročelnika po općinama mislim da je netko napomenul, da bi trebal biti izabrani mandat sa načelnicima. Mislim da to nije u redu. Mislim da svaki pročelnik u jadnicama lokalne samouprave moraju profesionalno obavljati svoju dužnost, za što su izabrani na natječaju i mislim da se to ne bi smjelo miješati. Znači pročelnici sa izborom jednim političkim izborom čelnika jedinica lokalne samouprave ili skupštine ali i dolazi do problema i ne samo pročelnika nego i u ostalim djelatnicima općine. Možda to nije regulirano ovim zakonom. Trebalo bi se drugačiji odnos urediti sa djelatnicima i općina i gradova, jer dolazi uvijek s obzirom da dolazim iz manje općine sa smjenom načelnika ili župana dolazi i do određene, a moram reći netrpeljivosti izabranog župana ili načelnika sa djelatnicima pa bi to moralo sa jednim drugačijim kolektivnim ugovorom riješiti iako to nije tema ovog zakona. Ali bih samo htio upozoriti da bi trebalo i u budućem zakonu kolektivno ili u kolektivnom ugovoru. Klub HSS-a je uložio dva amandmana. Odnosi se na ovu dvotrećinsku većinu, znači da opoziv načelnika, župana, gradonačelnika do sada je bilo da se može 20% svih birača potpisom može biti referendum. A mislim da klub HSS-a je zbog toga i stavio amandman da to bude, znači nadpolovična većina vijećnika jer smatramo ipak da je bolje da to bude ipak, tko ima dvije trećine, dvotrećinsku većinu tu neće biti opet da sam napomenul, neće biti problema. Zato smatramo da to znači članku 45. u stavku 2. riječ dvotrećinska se zamjenjuje riječi nadpolovičnom većinom, da sada glasi nadpolovična većina članova predstavničkog tijela. Jedan amandman. I drugi amandman da u članku 86. u stavku 2. riječi „jedinica lokalne odnosno područne samouprave“ se brišu, a iz alineje 2. dodaje se alineja 3. koja glasi: „Nije član niti jedne političke stranke“ Radi se o imenovanju povjerenika u jedinicama lokalne samouprave, jer smatramo da rukovodeći službenik jedinice lokalne samouprave, tj. pročelnik ne može objektivno obavljati posao povjerenika zbog same činjenice da mu je smijenjeni načelnik, gradonačelnik i župan. Također mislimo da u uvjetima koje povjerenik mora zadovoljavati potrebno je dodati da ne smije biti član niti jedne političke stranke kako bi svoj posao obavljao krajnje profesionalno bez ikakvog političkog pritiska. Znači, možda to u velikim gradovima nije problem, ali u malim jedinicama lokalne samouprave to dosta veliki problem. A cjelokupni zakon jasno kad se izglašu ovdje u Saboru moraju se poštivati na nivou cijele RH. Iako su problem zakoni koji se donose u velikim gradovima, u velikim županijama u odnosu na male općine. Ali jasno zakon je donesen i on se mora poštivati. I klub saborskih zastupnika HSS-a će podržati ovaj zakon ali uz, ukoliko se prihvate ova dva amandmana koje je predložio klub HSS-a. Hvala potpredsjedniče. Kolega ne mogu se složiti sa dijelom vašeg amandmana da povjerenik ne bude član da se praktički mora ograničiti da ne bi smio biti član niti jedne političke opcije. Mislim da svi ovdje u Saboru, a i van Sabora koji se bavimo, koji smo politički angažirani bavimo se politikom neovisno od lokalne do nacionalne razine upravo želimo da je što više ljudi uključeno u političke procese ne nužno kroz političke stranke ali da kao građani participiraju u tome. Znači na neki način ograničavamo prava građana. Onda je analogno tome jednako tako mogli ste zahtijevati da se mora preispitati toga povjerenika da nije simpatizer, ne vidim koja je je razlika između aktivnog, pasivnog člana simpatizera određene političke opcije. I mislim da na tragu toga to je moje mišljenje ograničavate prava i slobode samih građana. To je jedno. Drugo, povjerenik ima svoja ograničenja, svoje ovlasti i odgovoran je onome koga imenuje. To je Vlada RH i ne vidim što bi moglo biti sporno u tom dijelu da on bi hajmo reći neke simpatije prema nekoj političkoj opciji.

Pa upravo zbog toga što dolazim iz sredine upozoravam da pogotovo u malim jedinicama lokalne samouprave ovo ste dobro rekli, postoji simpatizer. I jesu većinom pročelnici simpatizeri tadašnjeg načelnika ili župana, ali još da je i član političke stranke to stvarno nije, ne bi bilo u redu da se imenuje kao povjerenik. Znamo mi ovlasti povjerenika. Ali može indirektno, a čak i direktno utjecati na kandidaturu budućeg ili smijenjenog načelnika ili župana. Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi ministre, kolegice i kolege. Evo s obzirom da je ovo drugo čitanje, nastojat ću u svojoj raspravi se dotaknuti konkretnog prijedloga koji predlažem da bi se ovaj zakon unaprijedio, riječ je o amandmanu koji sam podnio ali prije toga da osvrnem malo na ove povuci-potegni odredbe iz ovog zakona, vezane su za nesmjenjivost načelnika, gradonačelnika i župana. Naime, ono što možemo se svi složiti da je demokracija proces i da ona u RH napreduje, to vidimo iz obrazloženja zakona gdje se spominje da je u vrlo malom broju zapravo došlo do ovih situacija u kojima je bila nemogućnost bilokakve suradnje između predstavničkog i izvršnog tijela. Međutim, zakonodavac, Vlada RH nije samo ta koja kontrolira, nastoji svojom kontrolom nametnuti neka rješenja, već ona koja mora usmjeravati razvoj demokracije u RH. I nije neopravdana bojazan i neopravdani prigovori javnosti da se na ovaj način ponovno umanjuje važnost predstavničkog tijela na račun izvršnog tijela. Jer izvršno tijelo, to je činjenica, znači ima pravo nakon što prvi put predloži proračun, nakon što ga predstavničko tijelo ne usvoji, ima pravo na popravni ispit gdje će predstavničko tijelo zbog svoga neglasanja otići na izbore a izvršno tijelo će ostati i ponovno će novoizabranom predstavničkom tijelu predlagati proračun. Ako promatramo nezavisne načelnike i gradonačelnike koji su izabrani i što je napredak u RH, onda to i ne mora loše biti, međutim ove stvari ne možemo gledati parcijalno, moramo se voditi načelima koje smo prihvatili i … [[Govornik se ne razumije.]] o lokalnoj samoupravi.

Ja sam ovdje predložio da se dodaju riječi umjesto njih osobito u svrhu pripreme projekata za povlačenje novčanih sredstava iz fondova EU-a. Naime, ono što je evidentno da RH predstoji velika opasnost da nećemo povući sva sredstva koja su nam na raspolaganju iz fondova EU-a, s druge strane jedinice lokalne samouprave nemaju dovoljne fiskalne i administrativne kapacitete kako bi se aktivno uključilo u ove procese kako bi ostvarilo što više ili stvorilo što veću zalihu projekata koji bi se kasnije mogli aplicirati prema sredstvima EU-a. Postoji čak podatak da gotovo 4/